U ime SDP-a zatražili bi stanku vezanu uz jedno važno gospodarsko unutarnje političko pitanje pa stanku od nekakvih 10 minuta. Pitanje? Saznati ćete nakon stanke. Vezano je uz jedno važno gospodarsko unutarnje političko pitanje.

Rekli ste općenito gospodarska situacija ili gospodarsko pitanje, možete li reći o čemu se radi? Pa saznati ćete nakon stanke. Ali nemojte tjerati sada da vam moram uskratiti pravo na stanku, ja vas molim da budete korektni i kažete o čemu želite pričati da bih vam mogao odobriti stanku. Pa dobro ako je to za vas korektno. Može. Izvolite. Tražim stanku u ime kluba HNS-a i HSU-a, tema je uvođenje novih nameta, riječ je o građevinskoj renti, o doprinosu za izgradnju infrastrukture ali jednako tako i o Uredbi o komunalnom otpadu kojom se uvodi i obveza plaćanja otpada za kućne ljubimce. Uvaženi predsjedavajući, tražim stanku zbog slučaja jučerašnje deložacije Nade Bosnić iz Zadra.

Izvolite. Javili smo se danas ujutro kako bi upozorili hrvatsku javnost na paraliziranost hrvatske Vlade, pojedinih ministara što se evo primjerice očituje i o situaciji koju je Andrej Plenković izgubio pri Arbitražnom sudu u Švicarskoj odnosno sud u Švicarskoj nije prihvatio privremenu mjeru obustave plaćanja troškova arbitraže RH i to će Hrvatsku državu u vrlo skorom roku, rokovi su vrlo kratki koštati preko 210 milijuna kuna. Sa druge strane o INA-i se više uopće ne govori. Pozivamo Andreja Plenkovića koji je prije sedam mjeseci slavodobitno najavljivao da će kupiti INA-u, da će Hrvatska vratiti kontrolu nad INA-om, da kaže jednu jedinu rečenicu gdje smo oko INA-e. Naši radnici u Sisku, naši radnici u Rafineriji u Rijeci, naši radnici u cjelokupnoj INA-i zahtijevaju te odgovore. Gospodine Plenkoviću, ovo nije diplomacija, malo ćemo pričati, pojest ćemo ručak, odmoriti nakon toga kod kuće i navečer idemo na domjenak. Ovdje se očekuju nakon najava, nakon toga što obećate nešto da se to i izvrši. Još jednom podsjećam, sedam mjeseci od Plenkovića oko INA-e niti a niti b, ne samo od Plenkovića, niti od HDZ-a niti od MOST-a koji je budi uz put rečeno i nadležan u Vladi za energetiku odnosno za INA-u. Naša Vlada ne samo po tom pitanju dragi naši sugrađani i sugrađanke je paralizirana. Vi vidite da nemamo niti jednu čvrstu točku oko koje bi se uhvatili oko Vlade HDZ-a i MOST-a, da li je to gospodarstvo, da li je to obnova, demografija, bilo što rezultata nikakvih nema. Ono što obilježava Vladu HDZ-a i MOST-a su sukobi interesa, prvenstveno ministrice Dalić oko INA-e, nakon toga ministra Marića oko Agrokora. Imali smo valjda jedinstveni slučaj u svijetu gdje ministar sam sebe izuzima od svog posla na određeno vrijeme jer i sam kaže da je u sukobu interesa. I onda se ne moramo čuditi što nikakve koncepcije nema, što vlada nesigurnost, što se problemi ne rješavaju, što je INA pala u drugi plan, što je Agrokor na putu tko zna gdje i kako će to sve skupa završiti i što se odmahuje rukom i kalkulira se kada će u medijima i u vladajućoj većini oko Plenkovića kada će doći zahtjev za opoziv ministra Marića. Da li ćemo to stići odraditi u petak jer onda nastupa stanka, onda se valjda više ne smije ništa u Hrvatskoj dešavati. SDP će uputiti opoziv za ministra Marića u onom trenutku kada procijenimo da se stekla dovoljna kritična masa elemenata za njegov opoziv, a to će biti vrlo brzo. Još neke stvari su tu isplivale, pozivam sve da ispitaju povlašteni kredit ministra Marića koji je dobio u HPB-u 2010. godine. Povlašteni kredit kao predsjednik nadzornog odbora dobio je kredit koji je namijenjen povlašteno isključivo za zaposlenike HPB-a. Evo neka mediji ispitaju taj slučaj, kako to dužnosnici i ministri u Vladi RH mogu dobivati kredite u državnim bankama koje obični građani i svi ostali koji žive u RH ne mogu dobiti. Imate javno dostupne podatke, imate mogućnost kako to provjeriti, kao predsjednik nadzornog odbora državni tajnik 2010. u HPB-u je dobio povlašteni kredit. I ja evo još jednom pozivam sve zainteresirane da to provjere neka se i ministar i Andrej Plenković očituju o tom primjeru kada su naši građani mučili muku sa švicarcom, neki su dobivali u kunama po povlaštenim kamatnim stopama kredite u državnoj banci. U njihovo ime govorit će zastupnica Anka Mrak TAritaš. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege. Stanku u ime kluba sam tražila iz razloga uvođenja novih poreza odnosno novih nameta. Ne tako davno u ovom Visokom domu smo imali raspravu o lokalnim porezima, jednako tako kroz te lokalne poreze je uveden porez na nekretnine koji je u primjeni od 1.1.2018. godine koji je supstitut za sadašnju komunalnu naknadu. No međutim tome zaista nije tako do kraja o čemu smo upozoravali u raspravi i o čemu imamo mogućnosti slušati od čelnika jedinica lokalne samouprave jer uvođenje dva kriterija, a to je starost nekretnine koji je objektivni kriterij i stanje nekretnine. Stanje nekretnine zaista dovodi do niz neprilika jer će ono što smo i upozoravali jedna nekretnina koja je u centru grada Zagreba plaćat će se manji porez od nove nekretnine u Novom Zagrebu. No međutim, tome je tako. Ovo što upozoravamo, upozoravamo na dva nova propisa koja su u javnoj raspravi i gdje imamo mogućnost reakcije. Jedan propis je Zakon o komunalnom gospodarstvu, a drugi propis je Uredba o komunalnom otpadu. Zakon o komunalnom gospodarstvu još uvijek u javnoj raspravi a Uredba o komunalnom otpadu je 14. ili 15. travnja završena javna rasprava. Kada je riječ o Zakonu o komunalnom gospodarstvu umjesto komunalnog doprinosa koji se do sada plaćao u trenutku kada netko kreće graditi svoju nekretninu uvode se dvije nove stvari. Jedno je građevinska renta za koju nije do kraja jasno, dakle jasno je da ju plaća netko tko gradi, tamo gdje je komunalna infrastruktura napravljena za novo korištenje te komunalne infrastrukture kao povrat jedinicama lokalne samouprave što su nešto uložili. No međutim odredba je napisana na način da nije posve jasno da možda to neće plaćati i izgrađene pa će onda imati dva nameta, jedno je porez na nekretnine a drugo je građevinska renta. I drugo je doprinos za izgradnju komunalne infrastrukture. Do sada je zakonom bilo definirano da investitor može sklopiti ugovor sa jedinicama lokalne samouprave, izgraditi dio komunalne infrastrukture, sada to nije tako. Uplaćuje jedinicama lokalne samouprave koji će graditi komunalnu infrastrukturu. S ove govornice zaista upozoravam na iskustva koja smo imali do sada. Nemojte da se desi ako prođe takav prijedlog zakona da će investitor imati napravljene zgrade, da komunalna infrastruktura neće biti napravljena, da se neće moći dobiti uporabne dozvole i jednostavno moramo znati da od 556 općina i gradova nemaju svi iste kapacitete u smislu izgradnje i nemojmo opterećivati općine i gradove sa nečim što oni ne mogu raditi. I sada zaista, vidi čuda, imamo još jednu novinu. Novina koja je definirana u Uredbi o komunalnom otpadu gdje definiramo da uz otpad koji svi mi proizvodimo će se morati i definirati otpad koji proizvode kućni ljubimci. I kada je riječ o nama postoje standardi, standardi postoje i koji kažu da čovjek otprilike 370kg otpada proizvodi godišnje, po tome se, po tom normativu se planiraju odlagališta, planira se odvoz otpada i sve ostale stvari, no međutim nemamo normativ za kućne ljubimce. I uredba kaže da i za kućne ljubimce, oni su jednako tako, njihov otpad se treba uključiti u komunalni otpad i prebacuje se općinama i gradovima da kroz svoje odluke o komunalnom redu, odnosno o zbrinjavanju komunalnog otpada trebaju definirati što i kako. Ja ne bih imala ništa protiv da mi recimo znamo koliko godišnje otpada proizvodi jedan hrčak, jedna zlatna ribica, jedan pas, pa onda ovisno o veličini psa, pretpostavljam da se i definira količina otpada, jedna mačka pa bi to isto definirali i naplaćivali. Ne bih imala ništa ni protiv da su svi kućni ljubimci popisani. U sjevernom dijelu Hrvatske otprilike više od 60% ima kućnih ljubimaca, psi su čipirani jer je njihovo čipiranje kod veterinara, pa nemojmo veterinare dovesti u situaciju da od njih tražimo podatke o psima. Otprilike više od trećine ljudi imaju mačke koje nisu čipirane tako da ako uvodimo nešto, pristojno je da barem znamo zašto uvodimo, zbog čega uvodimo. I ne morate slušati mene s ove govornice i kada sam govorila o lokalnim porezima, upozoravala sam na porez na nekretnine. Slušajte Udrugu gradova, Udruga gradova kroz javnu raspravu, kroz svoje primjedbe jednako tako ukazivala na to. Dakle sada je trenutak, zaista da spriječimo i da ne ide dalje, propisi koji su neprovedivi i koji zaista veliku sumnju i da ne kažem i podsmjeh izazivaju kod naših građana. Hvala. U njihovo ime govoriti će zastupnik Ivan Pernar. Hvala predsjedavajući. Htio bih ukazati na problem odnosno slučaj gospođe Nade Bosnić iz Zadra koja je jučer deložirana nakon što je 45 godina živjela u tom stanu, iz njega zbog duga od 13 tisuća kuna. U isto vrijeme Ivica Todorić samo prema dobavljačima je stvorio 16 milijardi kuna duga. I sada što se događa? Ivica Todorić živi u dvorcu, ima batlera, portira i šta već a gospođa Nada Bosnić je iz Zadra završila na ulici. I postavlja se pitanje je li to normalno? Je li to normalno? Ima ljudi koji misle da je i oni provode takve odluke. A ima i ljudi koji smatraju da ta politika nije normalna. Razlog zašto sam izabran u ovaj Sabor je bio između ostalim borba za te ljude koji su jednom nogom na cesti ili su zapravo već na cesti. Smatram da se sustav mora mijenjati. Ljudi će reći, dobro Pernar, sada ti pričaš tu te priče, mi tebe slušamo i ti ništa nisi napravio. Točno je, nisam ništa napravio po tom pitanju jer nemam poziciju vlasti, nemam poziciju vlasti, ne mogu izmijeniti zakone. I zanimljivo je da kada se Agrokor, znači Todorićeva firma našla u problemima onda se u roku 2 dana, 3, stvorio novi zakon. A šta, gospođa Nada Bosnić se našla u problemima, nikoga nije briga i ne samo ona i tisuće drugih ljudi im visi deložacija za vratom. Jer znam da ovo sve što govorim pada na gluhe uši. Da vi gospodo iz HDZ-a koji ste obećavali prije izbora, vaš premijer Plenković da će zaštiti jedinu nekretninu od ovrhe, da će zaustaviti taj pakao ovrha i deložacija, vidimo da ništa nije napravio. A radi se o akutnom problemu za te ljude. Niti po pitanju RBA zadruga, niti po pitanju blokiranih građana. Znači nije niti ovršni sustav izmijenjen da više javni bilježnici to ne rade. I na kraju krajeva imamo i dalje ove nemilosrdne deložacije. I sada što bih ja trebao napraviti? Ako ja nakon ovih 5 minuta mirno odem u svoju klupu i sjednem se tamo nazad ništa se neće promijeniti, jednostavno vi ćete i dalje raditi po svom, ljudi će i dalje biti deložirani, jednostavno ne vidim kamo to vodi. I onda sam došao na ideju da dam vama rok od 24 sata da stambeno zbrinete gospođu Nadu Bosnić iz Zadra, a ako ne, onda kao što ste nju deložirali iz njene kuće odnosno stana morat ćete i mene s ove govornice.

I ako treba raditi cirkus da bi me vi shvatili ozbiljno, ja ću ga morati raditi jer ja vidim da vi na fine riječi, uljudne molbe, ukazivanje jednostavno ne reagirate. Znači ja vama mogu fino reći žena nema gdje za spavat, vi ćete reći pa šta i nastaviti sve po starom. Kaže gospodin Borić tko sam ja da o tome pričam. Vidite gospodine Borić vama je dobro i vašoj obitelji HDZ-ovaca, a obitelji tj. gospođi Bosnić je jako loše. Ja ovdje ne predstavljam vas koji ste pokrali cijelu zemlju nego predstavljam hrvatski narod koji se zbog vaše politike našao jednom nogom na ulici. Gospođa Nada Bosnić je zbog vaše politike i vašeg propusta došla do toga da je na ulici. I pozivam vas zato imate rok gospodo iz HDZ-a 24 sata da je stambeno zbrinete.

Nastavljamo s radom. Prva točka je: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske konfederacije s druge strane u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 114. Nakon ove točke također će se obraditi točka Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Nadam se također da ćemo danas imati vremena i raspraviti o Izvješću Mandatno-imunitetno povjerenstva, samo da biste znali za danas kakav je raspored. Što se tiče prve točke koju sam najavio, predlagatelj akta je Vlada RH, na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Državni tajnik u ministarstvu financija gospodin Željko Tufekčić. Izvolite.

potvrđuje Sporazum o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske konfederacije s druge strane u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima. Naime, pristupanjem EU RH je prihvatila obvezu prilagodbe svog nacionalnog zakonodavstva zakonodavstvu EU, a navedena prilagodba uključuje i pristupanje RH svim sporazumima koje su države članice i EU sklopile ili potpisale s jednom ili više trećih zemalja ili s međunarodnom organizacijom. Predmetni Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Švicarske konfederacije potpisan je u Luxembourgu u listopadu 2004., a od travnja 2009. godine primjenjuje se između EU i Švicarske konfederacije. Tekst sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku odobren je u srpnju 2015. na sastanku Vijeća EU za poljoprivredu i ribarstvo, te je slijedom toga razmjenom pisama Vijeća EU i Švicarske konfederacije ovjeren tekst sporazuma o suradnji kako bi se mogao smatrati jednako vjerodostojnim u smislu članka 48. ovog sporazuma. Cilj koji se želi postići donošenjem zakona je potvrđivanje sporazuma kako bi postao obvezan za RH odnosno kako bi se mogao početi primjenjivati i u odnosu na RH. Sam predmeta sporazuma je suradnja država Europske zajednice i Švicarske konfederacije u borbi protiv prijevara i nezakonitih aktivnosti koje imaju štetne financijske učinke na strane u sporazumu. Ova suradnja se posebice odnosi na područje robne razmjene koja je protivna carinskom i poljoprivrednom zakonodavstvu, porezne utaje, posebice u području neizravnih poreza dakle PDV-a carina i trošarina i nenamjenskog trošenja raznih subvencija, naknada itd. Suradnja se odnosi na jačanje administrativne pomoći i pružanje uzajamne pravne pomoći koja obuhvaća sprečavanje, otkrivanje, istragu, progon, te oduzimanje nezakonitih iznosa. Temelj za donošenje ovog zakona po hitnom postupku nalazimo u članku 204. stavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora koji kaže i to u drugim osobito opravdanim razlozima. Naime, sporazum o suradnji trebao bi čim prije stupiti na snagu kako bi RH bila uključena u administrativnu i uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima između država članica EU i Švicarske konfederacije, a radi borbe protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koji štete financijskim interesima potpisnika. Dodatno, s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne može mijenjati ili dopunjavati tekst međunarodnog ugovora, predlaže se da ovaj zakon se raspravi i prihvati po hitnom postupku, dakle objedinjavajući prvo i drugo čitanje. Hvala vam lijepa.

Izvolite. Poštovani gospodine, čuli smo još jednu litaniju o primjeni europskih zakona u Hrvatskoj, to je samo za mene litanija, jedna mimikrija. I ja se pitam, čuli smo često riječ ovu prijevara.

Imate, ako ja imam te informacije, šta su te, informacije su beskorisne, ako nema mehanizam koji će provoditi zakone na terenu i usklađivati u istinski, u istini sa ovim europskim standardima. Imate 14 obitelji koje zarađuju 50 milijuna kuna godišnje i imaju na bankovnim računima vani 1,7 milijardi kuna. Iz Hrvatske je isisano oko 34 milijardi dolara od 2006. do 2014. I ja se pitam, šta rade naše institucije po pitanju sive ekonomije. Evo molim malo pozornost ovdje, govorim o sivoj ekonomiji koja je duplo više ono što je standard u EU, ona je negdje oko 30%, ne 20 nešto što mi govorimo nego 30% I to je zašto mi nemamo vrtiće itd., imamo zastarjelu infrastrukturu jer ti ljudi, ovi ljudi koji to rade su kriminalci i veleizdajnici. Čuli smo danas za tu deložaciju osobe za 13 tisuća kuna duga a šta je sa ovim koji su dužni milijarde kuna itd.

Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne onda otvaram raspravu. Prvi klub koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika Živog zida. U njihovo ime govoriti će zastupnik Ivan Pernar. Danas smo se našli u situaciji da po tko zna koji put raspravljamo o prijedlozima koje zapravo nismo mi sami osmislili nego se radi o tzv. usklađivanju sa EU direktivama i tom copy-paste pravosudnog nekog modela iz EU. Međutim, naši domaći problemi uopće ne dolaze na dnevni red. Odnosno vidimo da u slučaju kada se radi o velikim ribama da u roku 2 dana se stvari rješavaju a kada se radi o običnim građanima poput obitelji Gajski iz Bednje koju za par dana čeka deložacija jer nije mogla vratiti kredit Zagrebačkoj banci onda se jednostavno, te teme se ignoriraju. I naravno sabornica je polu prazna. Zastupnik Pernar, ja vas upozoravam po prvi put, molim vas držite se teme o kojoj se trenutno raspravlja. Sabornica je nažalost polu prazna i tema o kojoj mi raspravljamo nije bitna za naše građane, umjesto da raspravljamo o ovoj temi mi smo trebali raspravljati o tome zašto su pravosudne institucije skoro 3 desetljeća štitile Ivicu Todorića i zašto ga još uvijek štite. Nažalost ta tema nije na dnevnom redu, nije ni tema Ovršnog zakona nego evo sporazum neki EU i Švicarske Konfederacije. To su teme koje dolaze na dnevni red.

Sljedeći klub koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika HDZ-a. U njihovo ime govoriti će zastupnica Grozdana Perić. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo kao što je u uvodnom izlaganju, predstavnik Ministarstva zapravo gospodin Tufekčić rekao pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske Konfederacije s druge strane. Dakle i Hrvatska je pristupanjem EU od 1. srpnja 2013. godine prihvatila tu obvezu prilagodbe svog nacionalnog zakonodavstva zakonodavstvu EU. Sporazum o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske Konfederacije s druge strane u borbi je protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koji štete njihovim financijskim interesima, potpisan je u Luksemburgu 26. listopada 2004. a između EU i Švicarske Konfederacije primjenjuje se od 8. travnja 2009. Ulaskom dakle RH u EU obvezala se i naša država pristupiti tim sporazumima koji su države članice i EU sklopile ili potpisale s jednom ili više treći zemalja ili s Međunarodnom organizacijom. Stoga se donošenjem i stupanjem na snagu ovoga Zakona o potvrđivanju predmetnog sporazuma ispunjavaju uvjeti za pristupanje RH Sporazumu o suradnji kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Cilj koji se donošenjem ovog zakona želi postići je potvrđivanje sporazuma čime bi on postao obvezan za RH i time ispunio svoju svrhu, a to je pružanje, kao što je i prethodno pojašnjeno, administrativne i uzajamne pravne pomoći u kaznenim stvarima između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske konfederacije s druge. Tu se radi o borbi protiv prijevare i drugih nezakonitih aktivnosti koji štete financijskim interesima država koje su ugovorne strane sporazuma o suradnji. Ovim zakonom se uređuju neka osnovna pitanja, a to je da se tim sporazumom prvenstveno upućuje na borbu protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koji štete financijskim interesima ugovornih stranaka, te jača administrativnu pomoć u područjima kada je potrebno pružiti uzajamnu pravnu pomoć, a to obuhvaća i traganje i privremeno oduzimanje, te posebice slučajeve krijumčarenja i utaju u području neizravnog oporezivanja prije svega poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina. Svjedoci smo da zaista postoje raznorazne kružne prijevare o čemu smo već do sada i raspravljali. Sporazumom je određeno područje njegove primjene pa je tako izričito određeno da se sporazum primjenjuje na administrativno i kazneno sprečavanje, te otkrivanje, istragu i progon, te suzbijanje prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti, a odnosi se to na robnu razmjenu, na trgovinu koja je protivna poreznom zakonodavstvu, te ubiranjem ili zadržavanjem sredstava uključujući i njihovo korištenje u druge svrhe. Isto tako sporazum se primjenjuje i na privremeno oduzimanje i povrat dugovanih ili neopravdano primljenih iznosa kao rezultat nezakonitih aktivnosti.

Naime, u samom zakonu se isto tako govori o uzajamnoj pravnoj pomoći gdje smo mogli izrijekom isto tako pročitati da se uzajamna prava pomoć pruža u postupcima koja su pokrenula administrativna tijela zbog djela koja su kažnjiva prema nacionalnom pravu jedne od ugovornih stranaka ili obiju, isto tako u građanskim stvarima povezanim s kaznenim postupkom, dakle sve postupci koji Kazneni sud provodi moguće je doći do podataka i za kažnjiva djela ili povrede za koje može biti odgovorna pravna osoba ugovorne stranke moliteljice, dakle sve su to uzajamne pravne pomoći do kojih se može na taj način s ovim sporazumom dolaziti do podataka i do informacija ukoliko je bilo kakva nezakonita radnja se dogodila na područjima tih država. Razlozi za donošenja ovog zakona po hitnom postupku kao što je predlagatelj i spomenuo je više nego potreban jer na taj način će se moći tom administrativnom i uzajamnom pravnom pomoći u kaznenim stvarima između država članica i RH i Švicarske konfederacije pristupiti i doći do svih podataka relevantnih za određene postupke koji do sada nisu bili mogući, nisu bili dostupni. To je eto razlog da i ja u ime kluba HDZ-a molim da se ovaj sporazum i prihvati.

Ja bih rekao apsolutno nikakav efekat. Ovo je samo dimna zavjesa gdje glumimo nekakvu pluralnu demokraciju. U stvari po pitanju zakona puno se ne događa. Imamo pola milijuna neriješenih slučajeva na sudovima za zemlju od 4 milijuna ljudi, Los Angeles ima veću populaciju. Spomenuo sam ovdje npr. tih 14 obitelji koji imaju 1,7 milijardi kuna vani, po nekim procjenama taj porez iznosi 690 milijuna kuna samo za tih 14 obitelji. Šta je sa drugim milijardama kuna koje su iznesene vani, šta se događa sa aferama gdje je taj … katarza?

Opet ću to spomenut, Porezna uprava, DUDDI, Croatia osiguranje, INA i onda imamo dupli standard i naravno da ljudi gube totalno povjerenje u pravni sustav. Imamo dva paralelna sustava, imamo paralelne sustave za ove oligarhe nove, ove … ove Balkance koji su pokrali državu i za obične građane. Ja vas molim da nađete rješenja na ta pitanja jel ako se to ne riješi nas čeka implozija do '18. godine, čeka nas krah mirovinskog sustava i zdravstvenog sustava.

Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Pa za razliku od onih komentara koje smo do sada čuli tu da je ovo zakon koji ne bi trebao biti u proceduri, da ima mnogo važnijih zakona ja smatram i mi u klubu HNS-a, HSU-a da ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između EZ i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske Konfederacije s druge strane u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štite njihovim financijskim interesima je jako bitan za naše građane. Jer od toga će benefit imati svi naši građani koji rade pošteno. Zapravo sve ono što je potpisano i koji su zakoni doneseni i sporazumi potpisani još 2004. a od 2009. primjenjuju se između EU i Švicarske Konfederacije su jako dobri i da bi se oni trebali primjenjivati. Jer oni stvarno štite od prijevara. I daleko je bolje ako se to primjenjuje na što više država ne samo Švicarsku Konfederaciju članica EU nego bi bilo dobro i da se primjenjuje na što više trećih država kako bi se moglo lakše sprječavati, suzbijati razne prijevare koje se događaju i kojima često imamo prilike svjedočiti i vidjeti o kojim se iznosima to radi. Poznato nam je kako to funkcionira kod pranja novca, da se izdaju razno razni fiktivni računi, vrši se utaja poreza, imamo trgovanje ljudima. I naravno ako se to prati, ako postoji suradnja, pravna pomoć u svim državama da je to puno lakše pratiti, sankcionirati i oduzimati one koristi koje su se nezakonito stekle a naravno i kažnjavati. Imamo i slučaj kružnih prijevara koje su i u našoj zemlji u zadnje vrijeme bile u značajnim iznosima, naročito je to kod PDV-a jer je on zapravo i najviša stopa od 25% pa tu su ti razni fiktivni računi, firme koje nakon toga nestaju. Mnogi poduzetnici su nažalost ili zbog svoje neinformiranosti, da ne kažem naivnosti po neki put uvučeni u razne takve transakcije. I naravno država ostaje bez velikih sredstava. Kod trošarina i carina postoje isti slučajevi ali oni s obzirom da se radi o manjim postocima i u manjim slučajevima se koriste, velim najizraženije je to upravo kod PDV-a. Važno je da porezni zakoni budu što jednostavniji, da se često ne mijenjaju i da ih mogu pratiti uz sve one gospodarstvenike i mi kao obični građani da mnogo o njima znamo i kada jedanput naučimo da ne moramo gledati za 3 mjeseca joj da li se što promijenilo. Jer i u tim slučajevima i mi možemo doprinijeti kontroli upravo u tom segmentu. I zato smatramo da je dobro što smo čim su potpisani svi ovi sporazumi odnosno stigla pisma da i mi potvrdimo ovaj prijedlog zakona.

Izvolite. Poštovana kolegice ove mantre slušamo godinama. A šta imamo? Tu se ne provodi europeizacija nego balkanizacija. Istre mantre slušamo godinama a to je ovo, imamo dobre zakone ali. Vi spominjete Švicarsku, zaboravljate jednu stvar, jer taj mentalni sklop koji je bio prisutan u vašoj partiji još je prisutan u ovom Saboru a to je malo radi, puno kradi itd. Ali kada moral zakazuje zakon stupa na snagu, tu nema zakona, nema mehanizma, to je sve ono verbalno se tu sve pokriva i te dimne zavjese se puštaju građanima godinama. U međuvremenu država gubi milijarde kuna o nenaplaćenim porezima, najveće afere se ne rješavaju. Spomenuo sam neke već ovdje malo ranije i uvijek se vrtimo u krugu ovdje i ne samo da imamo diskfunkcionalni pravni sustav, uopće nemamo nikakav mehanizam da provede te zakone na terenu. Gdje ćete vi dobiti policajca, spominjete Švicarsku, koliko je plaćen policajac ovdje i porezni inspektor? Spomenuli ste kružnu prijevaru gdje je poreznoj upravi pokradeno do milijardu kuna kroz fiktivna poduzeća. I šta je sa time? Šta radi USKOK, ove druge službe naše, da ne spomenem SOA-u i druge ako imamo sve te informacije?

To znači ovo nema veze sa modernom pravnom državom, ovo više meni sliči na „Croslaviju“ ne možda vašu ali vaše partije bivše države je bila, prvi zakon je bio „Malo radi, puno kradi“ i „Druže snađi se“ Po tome, to su samo dimne zavjese. Mi nismo krenuli negdje, ni milimetar da se uskladimo sa europskim zakonima.

Nikad prije toga nisam bila ni u jednoj drugoj stranci. Ono što mi pripisujete za ove prijašnje godine rada što nije dovoljno učinjeno možda bih ja isto pitanje mogla postaviti vama. Da mnogo toga ne funkcionira kako bi mi svi željeli i kako smatramo da Hrvatska zavređuje stoji, za to se zalažem i ja i borim se za to, da postoji mnogo nepravilnosti i u Poreznoj upravi. Vjerojatno od svakoga po nešto. Što se tiče USKOK-a htjela bih da i on radi svoj posao, vjerojatno kao i vi, ali ako ćemo samo kritizirati vraćati se na ono što je bilo i što nije napravljeno ili tražiti krivce, nećemo puno napraviti i nećemo daleko stići.

Poslovnika. Materijal vam je dostavljen u pretince. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Vlada je dostavila mišljenje i podnijela amandmane. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Pred vama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika. Dozvolite mi da ukratko obrazložim najvažnije odredbe ovog zakona koji je sada pred nama u drugom čitanju. Člankom 1. ovoga konačnog prijedloga uređuje se pravo zastupnika na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupniče dužnosti, a do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili ispunjenja uvjeta za mirovinu u odnosu na zastupnike koji su svoju dužnost obnašali najmanje jednu godinu ili manje od godine dana. Odredba je preuzeta iz posljednje izmjene od prošle godine Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnica. Da ponovimo, predloženom zakonskom izmjenom zastupnici koji su dužnost obnašali do tri mjeseca neće imati pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupniče dužnosti. Oni zastupnici koji su bili na toj dužnosti više od tri mjeseca, ali manje od godine dana imat će pravo na tri mjeseca pune plaće i tri mjeseca polovice te naknade, a samo oni zastupnici koji će biti na toj dužnosti najmanje godinu dana, imat će kao i do sada pravo na naknadu plaće šest plus šest. Člankom 2. dopunjujemo zakon i propisujemo kada zastupnik nema pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. Pravo ne bi imao zastupnik koji je podnio ostavku na zastupničku dužnost, zastupnik kojem je prestao mandat jer je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora u skladu s odredbama posebnoga zakona, zastupnik koji obnaša dužnost gradonačelnika ili općinskog načelnika odnosno njegovog zamjenika bez obzira obnaša li tu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave. Zastupnik koji na temelju sporazuma i članka 8.a ovoga zakona ima pravo rasporeda odnosno povrataka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove bez provedbe javnog natječaja, te zastupnik koji na temelju ugovora iz članka 8.b ovog zakona sklopi ugovor s bivšim poslodavcem o povratku na poslove na kojima je radio prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove. Člankom 3. dopunjujemo zakon i predlažemo propisivanje prava i dužnosti zastupnika da sudjeluje u radu na sjednicama sabora i njegovih radnih tijela. Na temelju rasprave i uvažavajući primjedbe i sugestije zastupnika, predlagatelj je smatramo bolje definirao što se smatra opravdanim izostankom zastupnika iz Hrvatskog sabora, nastojeći objektivizirati razloge izostanka i eliminirati diskrecijsko pravo diskrecijsko pravo predsjednika Sabora da ocijeni jeli nedolazak zastupnika u Sabor opravdan ili ne. Tako je u konačnom prijedlogu zakona izostavljena formulacija razloga koji su unaprijed ili naknadno odobreni od strane predsjednika Hrvatskoga sabora na koji su upućeni prigovori u raspravi. Prema konačnom prijedlogu opravdanim izostankom zastupnika iz Hrvatskog sabora smatrat će se bolest što je zastupnik dužan opravdati liječničkom potvrdom, smrtnim slučaj u obitelji, sudski poziv, te prisustvovanje društveno-političkim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim skupovima, konferencijama, manifestacijama i svečanostima na koje je zastupnik pozvan. Predlagatelj u konačnom prijedlogu zakona predlaže da se zastupniku za svaki neopravdani izostanak iz Hrvatskog sabora na dan kada se u Hrvatskom saboru glasuje iznos zastupničkog paušala umanjuje za iznos tri dnevnice za službena putovanja u RH. Takvom odredbom propisuje se da zastupnik mora doći u Sabor u dane kada glasuje, kada Sabor glasuje ali nije dužan prisustvovati glasovanju. To u skladu sa brojnim sugestijama zastupnika iz rasprave tijekom prvog čitanja. Odluku o umanjenju na temelju dostavljene dokumentacije o prisutnosti zastupnika u Saboru, donosi radno tijelo Hrvatskog sabora nadležno za upravne poslove. Odredbom članka 4. Konačnog prijedloga zakona dopunjujemo zakon sa dva nova članka kojima se regulira pravo povratka na rad zastupnika nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti na poslove koje su obavljali prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove bez provedbe javnoga natječaja. Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika u člancima 15.d i 15.e regulirana su prava državnih dužnosnika koji nisu ponovno imenovani na dužnost u vidu povratka na rad kod ranijeg poslodavca. Međutim, to pravo nije posebnim propisom Zakonom o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru predviđeno i za zastupnike a na što je posebno ukazao Ustavni sud RH u odluci i rješenju od 12. kolovoza 2014. pa to propisujemo ovom dopunom zakona. Namjera je te zakonske dopune da se propisivanjem prava zastupnika na povratak na rad kod ranijeg poslodavca ne koristi ili da se tek minimalno koristi pravo na naknadu nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti a na taj način će se očekujemo smanjiti izdaci za tu namjenu u državnom proračunu. Iz svih zakonskih odredbi u konačnom prijedlogu proizlazi jedna zajednička potka, manji troškovi proračuna iz više razloga, neki zastupnici više neće imati pravo na naknadu ili će je primati tek do 6 mjeseci a dio sredstava za zastupnički paušal neće biti isplaćen ukoliko zastupnici ne budu redoviti u dolasku u Sabor. Na ovaj Konačni prijedlog zakona podneseni su amandmani Vlade RH, Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I mi kao predlagatelji smatramo da treba izaći u susret svim dobrim amandmanima, dakle i amandmanima Vlade kojima se želi pojasniti određene zakonske odredbe. Također i Odboru za zakonodavstvo a amandman Odbora za Ustav ćemo djelomično prihvatiti uz djelomičnu dopunu tog amandmana. Smatramo da će se ovim konačnim prijedlogom zakona sa odredbama koje predlažemo u značajnoj mjeri ojačati dignitet Hrvatskog sabora i njegovih zastupnika gdje ćemo zapravo imati kvalitetniji temelj da uz prava zastupnika koji su ovim zakonom definirana, definiramo i jače upravo taj aspekt dužnosti zastupnika da prisustvuju u radu Hrvatskoga sabora na sjednicama i na radnim tijelima Hrvatskoga sabora i da ćemo to na taj način doprinijeti da se rad Hrvatskoga sabora odvija u situaciji koja će biti takva da će zastupnici u daleko većoj mjeri nego sada biti prisutni u Hrvatskom saboru, na sjednicama i radnim tijelima i da će to sasvim sigurno imati dobar učinak u javnosti koja pažljivo promatra na koji način zastupnici u Hrvatskom saboru sudjeluju u radu ovog Visokog doma. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine Podolnjak. Iako znači ima ideja u ovom prijedlogu s kojima se mogu složiti u načelu, u načelu nisam siguran da ćete postići krajnji cilj koji ste sami rekli da će zastupnici na taj način imati veći odaziv samoj sjednici jer u biti zastupnike treba, to je bar moje gledanje motivirati na drugi način. A to je da ih birači kazne ukoliko ne rade i ukoliko nisu prisutni, ukoliko ih ne vide u svojim izbornim jedinicama, ukoliko ne dijele sa njima svoje probleme, ne zastupaju ih za govornicom, to je pravi put kako kazniti zastupnika ili ministra u hrvatskoj Vladi koji primjerice se ponaša na način na koji birači to ne žele. Način na koji ste vi izabrali, nisam siguran da je baš najbolji, ja sa time osobno nemam nikakav problem jer sam tu prisutan gotovo pa uvijek i u sabornici i na terenu. Ali mislim da vam je intencija, je pomalo, ja bih rekao izgubiti će se. Znači sa tim dnevnicama koliko će se kome uskratiti visina, paušal itd. Dajte vi ljudima punu informaciju, evo šaljite svim biračima punu informaciju, možda to Sabor može organizirati koliko je tko participirao, na koji način, kako, da ljudi znaju tko iz zastupa i na koji način. Mislim da bi to bio pravi i ispravni put, ovako je to po meni još jedan od prijedloga koji će skrenuti sa onih važnih tema. Recimo puno važnija tema je za mene evo vi se očitujte o tome, kao profesor da li je državni tajnika kada dođe u poziciju da uzme kredit od 4%, 2, 3% povoljniji nego što je na tržištu, kao državni tajnik, ispred Vlade, da li je to moralno i da li je to sukob interesa? Nemojte rješavati to da li će netko dobiti pola dnevnice više ili manje ako tu sjedi ili ne. Poštovani kolega, ovo je Konačni prijedlog zakona o pravima i dužnostima zastupnika i ne govorimo o drugim državnim dužnosnicima o onome što ste malo prije rekli. Nije namjera isključivo sankcioniranje zastupnika i umanjenje zastupničkog paušala u nekom iznosu nekoliko dnevnica, to je samo jedan aspekt ovoga zakona. Namjera jeste da zastupnici budu u Saboru na kraju sjednice Sabora nisu čitavog tjedna, dakle nisu od ponedjeljka do petka, postoji dovoljno dana kada ovaj Sabor ne zasjeda i kada zastupnici mogu biti i u izbornoj jedinici kao što ste i sami rekli što je dio njihovog posla i njihovih aktivnosti. Pored toga predvidjeli smo ovdje u konačnom prijedlogu i mogućnost da zastupnici opravdaju svoj izostanak ukoliko su pozvani na različite konferencije, manifestacije, događanja koja se događaju pa možda upravo u njihovoj izbornoj jedinici i to ćete moći opravdati i to će se smatrati opravdanim izostankom zbog kojih se neće umanjiti zastupnički paušal.

Izvolite. Uvaženi zastupniče Podolnjak. U konačnom prijedlogu zakona kojeg ste dostavili kažete da zastupnik nema pravo na plaću nakon prestanka obnašanja dužnosti u slučaju da ima garantiran povrat na radno mjesto. Međutim, povrat na radno mjesto je garantiran u roku 45 dana i sada se postavlja logično pitanje, zašto bi čovjek bio 45 dana bez plaće. Dakle u tih 45 dana saborski zastupnik odnosno bivši saborski zastupnik možda bi trebao imati nekakva primanja ipak, a vi to ovim zakonskim prijedlogom niste riješili. Dakle, postavlja se pitanje, da li će saborski zastupnik biti bez plaće 45 dana ili će ipak tijekom vremena dok čeka na povratak na svoje staro radno mjesto u državnoj službi ipak imati nekakva primanja? Poštovani kolega upravo na ovaj aspekt na koji ste se vi osvrnuli je Vlada RH dala određeni niz amandmana, pa i u tom dijelu praktički prepisujući odredbe iz postojećeg Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Prema tome, mi smo rekli da ćemo prihvatiti te amandmane koji upravo idu u tom smjeru da zastupnici i u tom kratkom razdoblju do povratka na posao kod ranijeg poslodavca imaju eventualno tu naknadu najviše do dva mjeseca. Dakle to je u amandmanu Vlade koji predlagatelj prihvaća, prema tome to nije razlog za zabrinutost. Nadajmo se samo da će sa amandmanima Vlade koje mi prihvaćamo svejedno biti situacija u kojima zakon nije do kraja dorečen i Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Imate posljednju situaciju gdje je oko primjene tog zakona i upravo ove zakonske odredbe došlo do prijepora između Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i bivše predsjednice Ustavnog suda RH gdje su istu zakonsku odredbu tumačili na različit način. Vidjet ćemo rasplet te situacije kada o tome konačno povjerenstvo odluči.

Hvala potpredsjedniče. Kolega Podlonjak, možda sam propustio čuti ili nisam dovoljno razumio kada ste rekli o amandmanima Vlade RH na vaš prijedlog zakona o amandmanu Odbora za Ustav i Odbora za zakonodavstvo. Naime, ako gledamo vaš prijedlog zakona na koji je Vlada konkretno dala amandmane i kada bi to uspjeli na neki način objediniti onda dobivamo nešto sasvim drugo od onoga što je bila intencija i što je osnovni prijedlog vašeg zakona. Pa mene zanima, da li ćete kao predlagatelj prihvatiti sve amandmane Vlade RH ili samo djelomično? Jer kasnije ću u raspravi, neću sada trošiti vrijeme odnosno zamarati sa time, kazati stav. Nadalje, mislim da je bitno svima nama koji želimo raspravljati i dati svoje mišljenje tako da znamo da se možemo ravnati. Nadalje, ima jedna stvar koja svakako nije mi jasna, zbunjuje. Imamo Poslovnik Hrvatskog sabora koji vrlo jasno definira ulogu zastupnika, tko je zastupnik, što i kako tako da je dosta su vaši prijedlozi čak bi rekao u nekom dijelu rigidniji. Kontradiktorni su u dijelu ono što ste i sami rekli zastupnik mora doći u Sabor, a ne mora glasovati, koji je smisao? Naime, iščitavam da je ne samo ja nego i u raspravama u prvom čitanju što je bilo da je intencija ovoga dijela da se želi na neki način disciplinirati saborska većina. Imali smo u 8. sazivu problema sa kvorumom, sa većinom u kojoj ste također bili sa svojim kolegama partnerima HDZ-om, sada ovdje isto smo bili sudionici toga. Mislim da to ovaj zakon ne može riješiti, da je to jedna sasvim druga razina sastanka predsjednika stranaka, klubova koja treba riješiti. Onda ćemo kao predlagatelj prihvatiti sve amandmane Vlade. Ono što ste naveli vezano uz ovu drugu vašu kritičku opasku, dakle da se traži prisutnost zastupnika u Hrvatskom saboru ali ne kod glasovanja. Upravo je to bio, mogu čak reći najveći prigovor koji su dali zastupnici iz redova opozicije na prijedlog Zakona u raspravu o prvom čitanju. Dakle uglavnom su sve primjedbe velikim dijelom usmjerene bile na to da mi zahtijevamo da zastupnici ne samo da budu prisutni u Hrvatskom saboru nego da dođu i obavezno glasuju. I zbog određenih formulacija koje su mogle upućivati na takav zaključak mi smo bili vrlo pažljivi u formuliranju ovog konačnog prijedloga i jasno definirali da se prisustnošću smatra prisutnost u Hrvatskom saboru a ne glasovanje i u dane kada se glasuje. Dakle apsolutno smo to izostavili upravo na traženje vas zastupnika iz oporbe kako ne biste bili prisiljeni glasovati i onda kada to ne želite i kada ne želite sudjelovati u glasovanju.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ja sam sa zanimanjem pratio izlaganje gospodina kolege Podolnjaka o izmjenama ovoga zakona. I naravno da mi podržavamo i ja osobno da postoje sankcije kada ljudi ne dolaze na glasovanje, da jačamo dignitet hrvatskih zastupnika. Ali isto tako želim reći da nije dobro da na neki način osnažujemo ideju da treba u Saboru raditi cirkus kako biste završili u medijima, znači da umjesto kvalitete stavimo fokus na kvantitetu. Propisivati nazočnost da, za glasovanje, ali ne govoriti ljudi ne dolaze na sjednice u Sabor, to znači da saborski zastupnici ne rade svoj posao. Mnogi kolege trenutno dok nisu tu, ne samo u HDZ-u nego u drugim strankama su na terenu jer imamo trenutno kampanju za lokalne izbore. Osobno smatram da bismo trebali u bliskoj budućnosti imati hrabrosti, zrelosti u ovome sazivu i propisati za novi saziv, za budući saziv da se saborskim zastupnicima omogući da u onim jedinicama u kojima su bili izabrani izbornima imaju adekvatnu zastupljenost, da dobiju sredstva, da budu bliski građanima da onim građanima zaista odgovaraju koji su iz izabrali. To moramo postići u ovome sazivu Sabora i približiti se na taj način nivou drugih parlamenata u Europi i svijetu. Znači umjesto kvantitete ići na kvalitetu.

I nekada je to bilo propisano Zakonom za zastupnike iz Županijskog doma, takva odredba nažalost ne postoji za zastupnike danas. I slažem se s vama da sama prisutnost zastupnika u Saboru nije krucijalni dokaz njihova rada i aktivnosti. Na simboličkoj razini je važno da zastupnici budu u Saboru i da i građani vide. I vjerojatno ste svjesni kao i ja da građani vrlo često upravo gledajući sada sabornicu na taj način doživljavaju Sabor. Kada nas vide ovdje, za njih je to naše radno mjesto gdje mi zapravo radimo svoj posao, raspravljamo, na kraju odlučujemo o zakonima. I to je ono što je važno i to je ono što oni sada vide kada gledaju televizijski prijenos. I vjerujte mi, vrlo često mi građani govore kako nas ima ili nema u sabornici, za njih je to daleko značajnije nego što mi često i mislimo. Iako u nekom trenutku svako od nas pokušava obrazložiti građanima da možda nismo u sabornici da smo na nekom radnom tijelu, da smo na nekom službenom sastanku, da imamo neko protokolarno primanje, da smo imali neku drugu važnu obavezu ali oni nas prvenstveno vide ovdje, to je činjenica koje smo svi svjesni. I ovim zakonskim prijedlogom mi omogućujemo zastupnicima da uz opravdani izostanak budu i na drugim mjestima, na konferencijama, skupovima, u svojim izbornim jedinicama.

Ne. Želi li predsjednik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje i podnesene amandmane? Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu uprave gospodin Mihovil Škarica. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici i zastupnice. Samo ću kratko s obzirom da je predstavnik predlagatelja uvaženi zastupnik Podolnjak već izjavio kako prihvaća Vladine amandmane u cijelosti samo ću kratko reći da se Vlada RH ne protivi donošenju predloženog zakona nego samo predlaže odgovarajuće izmjene i dopune predloženog teksta a Vladini amandmani su priloženi u pisanom obliku te se predlagatelj već na njih očitovao. Eto zahvaljujem. Hvala lijepo. Time bih onda otvorio raspravu. I prvi će u ime Kluba zastupnika Živog zida govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Danas se pred nama nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima u Hrvatskom saboru koji je prošao prvo čitanje, sada u svojoj konačnoj verziji, a koji bi trebao predstavljati nekakav pomak u radu Sabora odnosno u ograničavanju prevelikih, previsokih beneficija koje imaju saborski zastupnici, a također i recimo to otvoreno nerada određenog broja zastupnika. Ovaj zakon vrlo je bitan jer pokušava uvesti načelo pravednosti, pokušava uvesti načelo transparentnosti, pokušava uvesti načelo zakonitosti koje bi trebalo vrijediti za sve zaposlenike u RH jednako, a prije svega za one koji bi trebali biti uzor čitavom društvu, a to su prije svega vladini dužnosnici odnosno saborski zastupnici. I doista rijetko koja situacija građane više iritira osim poluprazne sabornice kakvu imamo i danas priliku gledati, ali još više od poluprazne sabornice, građani ne vole vidjeti neaktivnost zastupnika. Znači postoje zastupnici koji dolaze na svoje radno mjesto i obavljaju neke dužnosti, možda sada trenutno paralelno sa ovom plenarnom sjednicom doista jesu na radnom mjestu, međutim postoje i oni koji niti dolaze na radno mjesto niti ikada sudjeluju u bilo kakvoj raspravi niti bilo kakvoj aktivnosti zakonodavnoj ili nekoj drugoj, čak ni u radu odbora. I to je problem koji svakako treba riješiti i ustvari već ga je odavno trebalo riješiti. Iz toga razloga mi u Živom zidu smo s optimizmom očekivali ovaj prijedlog zakona čiji je podnositelj MOST Nezavisnih lista, ali moramo reći da smo sada na kraju s ovim konačnim prijedlogom poprilično razočarani jer je taj prijedlog zakona vrlo mlak, usudio bih se reći loš i on više rješava pitanje forme nego pitanje sadržaja. Naime, predviđeno je ovim zakonom da će se kažnjavati zastupnici novčano, ali samo za izostanak s glasanja. Znači glasanje je u petak od 12 do 13,00 sati, znači samo za taj jedan sat ne prisustvovanja plenarnoj sjednici oni će biti kažnjeni i to isključivo od iznosa paušala koji zastupnici dobivaju znači od iznosa koji ukupno iznosi 1.500 kuna. S obzirom na to da kazna za nedolazak na glasanje iznosi 450 kuna, zastupnik koji tri puta izostane potrošio je predviđeni iznos odnosno mogući iznos kazne i on nakon toga više uopće ne mora dolaziti jer nema načina da ga se dalje kažnjava.

Također smatramo da nema smisla da se ne kažnjava dolazak na plenarne sjednice općenito. Znači plenarna sjednica traje od srijede od danas do petka do 14,00 sati, radi se efektivno od 2,5 radna dana, što znači da 4,5 radna dana ili 4,5 dana u tjednu zastupnik je u biti slobodan i da on ne može ta 2,5 dana u tjednu biti ovdje? Evo meni je nevjerojatno da ja u sedam mjeseci nisam stigao upoznati neke zastupnike, evo izvinite ali ja ne znam kako izgledaju. Morao bih na internetu stranici pogledati kako izgledati fotografija tog čovjeka jel bi ga možda mogao sresti na ulici i ne bi ga ni pozdravio ne bi ni znao da je on saborski zastupnik jer ga nikad nisam vidio. Evo pogledajte sami statistike, imate linkove ovdje ima 20 zastupnika koji su govorili nula puta u ustanovi koja se zove Parlament. I to je zaista problematično, a isto tako nisu imali nikakvu aktivnost, isto tako ne dolaze na odbor, odbori ne mogu imati kvorum ako se ne održavaju u isto vrijeme kada i plenarna sjednica. Znači iako je radni dan i ponedjeljak i utorak ako predsjednik odbora sazove sjednicu odbora u ponedjeljak neće imati kvorum jer zastupnici neće doći. Znači jedino sad u ovom trenutku se može sazvati paralelno sjednica odbora i to onda i je problem što jedan dio zastupnika doista nije prisutan zbog toga rada na odborima. Trebalo je ovim zakonom predvidjeti kažnjavanje odnosno ne izostanak rada u odborima. Ako je nekomu težak rad u odborima neka se zahvali na dužnosti jer rad u odborima se isto tako plaća barem za predsjednika i potpredsjednika. U odborima postoji isto tako plaćene nekakve službe i šteta je da ti odbori ne mogu normalno raditi odnosno mogu raditi isključivo na uštrb plenarne sjednice. Zašto zastupnici ne dolaze na svoj posao? Zastupnici ne dolaze na svoj posao, evo ja sam pokušavao sa nekim zastupnicima razgovarati, cijeli niz izgovora koje mi moramo slušati gotovo da se zastupnici natječu što će izmisliti zašto ne moraju doći na plenarnu sjednicu. Evo recimo jedan od izgovora sada smo čuli, zastupnik mora biti na terenu. Evo imate 4,5 dana pa budite na terenu ili nemojte biti saborski zastupnici, budite zaposlenici stranke pa budite na terenu. Ovdje su neki zastupnici govorili ja sam bio na prosvjedu. Na kojem prosvjedu? Ja ne znam jesu li zastupnici u ovih 7 mjeseci bili na dva prosvjeda. Neki kažu ja o tome ne znam ništa i zato neću sudjelovati u raspravi. Pa zašto ne pokušavaju saznati? Zašto se malo ne potrude. Pa nije ovo pravni fakultet ovo je politički forum u kojem se trebaju čuti nekakva mišljenja građana. Pa probajte nešto saznati, slušajte ovdje, slušajmo zajedno neku raspravu, 7, 8 sati pa ćemo možda biti potaknuti da damo bar repliku dvije minute, pa nije to toliko teško da odmah u startu moramo odustati. I naravno da to građanima ide na živce. Kakva oni prava imaju? Moraju raditi kada god im kaže njihov poslodavac i vikendom i praznicima i prekovremeno pod stalnim pritiskom otkaza, vraćanja radne knjižice, stalno imaju ugovore na određeno vrijeme. Možda bi trebali to uvesti ovdje u Sabor ugovore na određeno vrijeme pa obnavljati svaka tri mjeseca pa bi možda ova dvorana odjednom bila puna. Evo gospodine Podolnjak, možda bi bila ta mjera dobra, opoziv zastupnika. Da birači imaju pravo opozvati zastupnika koji loše radi svoj posao. Šta mislite koliko bi onda bilo saborskih zastupnika ovdje prisutno? Možda bi falilo dvoje ili troje. Kazna paušala.

Puno oštrija kazna, daleko neusporedivo nego u odnosu na Hrvatski sabor. Također htio bih se osvrnuti na ovaj članak 3 koji kaže da se zastupnika, o boravku zastupnika u Saboru vodi elektronička evidencija. Znači mi kada uđemo u zgradu Sabora moramo prisloniti onu iskaznicu elektroničku da se evidentiramo, isto tako kada idemo u kuhinju ali zašto ta elektronička evidencija nije javno dostupna? Pa stavite na Internet dakle tu evidenciju pa da vidimo tko je sada u zgradi Sabora. Sve se to može lijepo vidjeti, neka građani vide pa onda nećemo biti svi u istom košu.

Da vidimo koji su to zastupnici pa će onda kako kaže gospodin Maras brže birači moći odlučiti kome će drugi put dati glasove a kome nećemo a vidimo da će sada imati mogućnost davati tri preferencijalna glasa. I ono što me posebno smeta i tu će Živi zid podnijeti amandman a to je ovaj stavak koji kaže da se smije izostati sa plenarne sjednice, dakle samo kod glasanja, a po meni bi trebalo odnosno po nama bilo kakav izostanak i vjerojatno ćemo i tu dati svoj pisani prijedlog. Dakle zastupnik smije izostati ako prisustvuje društveno političkim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim skupovima, konferencijama, manifestacijama i svečanostima na koje je zastupnik pozvan.

I samim time ako ovaj stavak zakona ostane u konačnom prijedlogu koji ćemo izglasati cijeli ovaj zakon nema nikakvog smisla, on je čista besmislica, gubljenje vremena. Jer svatko od nas dnevno dobije barem 5 pozivnica da negdje ide ili su to udruge, ili su to izložbe, ili su to komemoracije, ili su to konferencije i na koncu konca netko tko je malo ovako umješniji u varanju uvijek može zatražiti da mu se pošalje pozivnica. Možete donijeti pozivnicu i reći evo pozvan sam i zato ne moram biti u Saboru. Prema tome ako se već ide na to da zastupnik ima pravo sudjelovati recimo u gospodarskim i drugim skupovima to može biti jedino uz dopuštenje Hrvatskoga sabora odnosno uz dopuštenje predsjednika Hrvatskoga sabora, kao i na svakom radnom mjestu u RH.

Ako ode, a koliko god je morao otići, koliko god je bilo opravdano otići na to budite sigurni da će dobiti u najmanju ruku opomenu pred otkaz a ako ne i otkaz. I zato smatramo da ovaj dio, da dakle zastupnik smije izostati ako ga je netko negdje pozvao, rušiti cijeli ovaj zakon i on se ustvari pokazuje kao još jedno od tzv. MOST-ovih jamstava od kojega u praksi nema ništa, nikakve konkretne promjene.

Prava je uvaženog zastupnika Roberta Podolnjaka. Ja ću se javiti i kao u ime predlagatelja jer ste puno toga rekli ne bih vam stigao sve odgovoriti u dvije minute, dosta važnih stvari. Da počnem s time da ćemo mi prihvatiti u nešto izmijenjenom obliku amandman Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav u onom dijelu koje ste vi posebno naznačili, a to je prisustvovanje sjednicama samo u dane kada se glasuje.

Ono što je važno reći da ćemo mi kao predlagatelj nastojati uvažiti sve sugestije kao što smo uvažili amandmane upravo s namjerom da dođemo do što šireg konsenzusa u prilog ovog zakonskog prijedloga. Imamo određene naznake iz oporbenih klubova zastupnika da su spremni podržati ovaj konačni prijedlog zakona i da bi on mogao biti usvoje u vrlo visokom većinom glasova u ovom Domu, ako taj zakon uvaži sve te sugestije koje su dali.

Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Podoljnjak, ja moram priznati da kada slušam vas zastupnike iz MOST-a, vi tako lijepo obećajete, vi tako lijepo govorite o tim reformama, vi tako uvijek dramatično pozivate na konsenzus i s te strane ja bih vam gotovo odmah pružio ruku. Daj Bože da je tako kako ste vi sada rekli. Međutim vi nas jednostavno svaki puta razuvjeravate jer vaša djela ne slijede vaše riječi. Tako je isto ovdje govorio i zastupnik Grmoja i zastupnik Bulj, dajte amandmane, idemo razgovarati i nije bitno tko je iz koje stranke, ali onda kada dođe glasanje uvijek vi lijepo dignete ruku onako kako kaže HDZ, a sve što oporba predloži glasate protiv.

zastupnika Gordana Marasa. Gospodine Bunjac, vi ste u vašoj raspravi dotakli jednu temu koja je sada još i pojačao sa svojom replikom gospodin Podolnjak. Znači u zakonu je bilo definirano odnosno je definirano da će se kažnjavati samo ne dolazak na dan kada se glasa u Saboru, mada to ne naravno nadam se ne znači da ako oporba želi rušiti kvorum da mora biti u sabornici, ali onda će moći biti registrirani u Saboru, a sada je gospodin Podolnjak rekao da će se to proširiti na sve dane. E pa sada ako je kazna kao što ste rekli u iznosu paušala onda od ovih 12 ili 15 dana radnih u mjesecu koji jesu neko će tri dana ne doći biti kažnjen i nakon toga nikom ništa. Znači to onda adekvatno tome treba pratiti i kazna ili sankcija, ne znam kako to nazvati. Mada iskreno, meni je u interesu biti ovdje raspravljati u Saboru. ja ne mogu uopće shvatiti da bi neko namjerno ne dolazio i da treba sada nekoga sa 500 kuna motivirati da bude ovdje, to mi je stvarno neshvatljivo. Ta uopće intencija zakona mi je neshvatljiva i nevjerojatna da bi si uopće neki zastupnik dopustio da ne dolazi i sada evo sjetio se MOST da ih kazni pa će sada odjedanput oni ponovno dolaziti. Ali opet je nebitno da li radi ovdje, da li radi u odboru ili sjedi na kavici dole u kafiću.

A sa druge strane, ovo što ste rekli, pa i poziv na rođendan se može po ovom zakonu shvatiti opravdan. Znači netko te pozove na rođendan i imaš opravdanje, to je svečanost.

Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Maras, žalosno je da se saborske zastupnike mora kažnjavati. Pa ovo bi trebao biti u biti najveća čast koju čovjek može imati, predstavljati najviše zakonodavno tijelo u svojoj državi i predstavljati svoj narod. Svaki čovjek bi ovdje trebao dolaziti toliko motiviran, s tolikom voljom da radi da u biti uopće ga ne bi trebalo podsjećati da je njegova dužnost biti na svojemu radnome mjestu. Međutim u pravu je i gospodin Podolnjak jer je on shvatio, ustvari potvrdio jednu vrlo bitnu činjenicu a taj da da većina zastupnika ovdje nije zbog osjećaja časti niti zbog interesa svoga naroda nego je većina jedan dobar dio zastupnika ovdje zbog novca. I možete vi njih pozivati na moral, čast i dostojanstvo tisuću puta i nećete ih natjerati da oni prisustvuju plenarnim sjednicama. Ali ako mu uzmete novac budite sigurni da hoće. Oni razumiju samo ako ih dirate po njihovom džepu, ništa drugo ih neće motivirati i šteta je da je tome tako. E sada, zašto je tome tako, o tome bi se dalo jako puno raspravljati ali u svakom slučaju Izborni zakon je takav kakav je i isto tako stranke u Hrvatskoj su poprilično nedemokratične, gdje se ljude na liste stavljaju samo po principu poslušnosti mnogi i oni vrlo dobro znaju da je njihov zadatak ustvari dizati ruku, ne raditi probleme šefu stranke a ovo sve drugo što misle birači, što misle građani, pravda, čast, moral i sve ostalo to im je sve tako svejedno.

Zastupniče Bunjac, vi kao jedinu smislenu kaznu ili sankciju predlažete opoziv zastupnika i time pokazujete da nemate pojma o Ustavu RH. Da ste pogledali film, prekrasan film Rajka Grlića, Ustav RH onda biste vidjeli da jedan policijski službenik mora polagati ispit da bi dokazao da poznaje Ustav RH. A kao što vidimo ovdje u Hrvatskoj možete biti i zastupnik ako se zovete Bunjac a da nemate pojma o Ustavu RH i da predlažete jedno takvo potpuno protuustavno rješenje. Zastupnik naime ne može biti opozvan zbog toga što tako kaže Ustav. Kada biti bio, kada bi mogao, jer nema imperativni mandat, kada bi mogao biti opozvan ne bi uopće bio zastupnik, bio bi poslanik. To je sustav koji je napušten. Vi o tome ne znate ništa. Vi i dalje ovdje raspravljate i kažete da je potpuno neprihvatljivo što u ovom prijedlogu zakona piše da će se sankcionirati samo nedolazak na dan glasanja a ne i na dane kada plenarna sjednica se održava, dakle kada Sabor radi. I time pokazujete a govorite u ime svoga kluba da niste pročitali ni amandmane na ovaj prijedlog zakona. I da amandman Odbora za Ustav upravo to rješava. Ali vi ovdje dolazite za govornicu, trošite vrijeme nas zastupnika, gledatelja da pokažete da ste došli ovdje potpuno nepripremljeni. I ako bi trebalo kažnjavati zastupnike, ja se slažem da bi ih trebalo, možda čak zabranom istupa u Saboru dok ne pokažu da znaju Ustav RH i da se nisu barem osnovno pripremili za raspravu u kojoj misle sudjelovati. Uvaženi zastupniče Stazić, prvo kada mislite polemizirati slušajte šta čovjek govori, imate stenogram sjednice i ja ću vam ga osobno dostaviti ako želite da vidite što osam ja rekao. Govorio sam o tome da mnogi zaposlenici u RH moraju raditi pod stalnom prijetnjom otkaza. I da bi to bilo slično kao da zastupnici u Saboru moraju raditi pod prijetnjom opoziva.

A što se tiče kvalitete rada, ja moram reći da je upravo sramotno da vi iz navodne oporbe SDP podnosite zakonski prijedlog o smjeni ministra Barišića i ne dođete na glasanje. Ne sudjelujete u raspravi. Podnesete Zakon o minimalnoj plaći za koji MOST glasa da se usvoji ali vaših zastupnika ovdje nema. Vaših zastupnika nema da glasate o vlastitom Zakonu za minimalnu plaću. Pa dajte molim vas ako već idete pričati o nekakvoj pripremi za sjednice, o onome tko ima pojma i tko nema pojma, dajte prvo počistite pred svojim vlastitim vratima. Pa HDZ-ovi zastupnici su puno prisutniji na sjednicama nego vaši, provjerite si, imate glasanje. Kod vas je uvijek propuh u vašim klupama. To je način na koji vi mislite biti lider oporbe?

Kolega Bunjac, ono s čime se slažem iz vašeg izlaganja da ove izmjene zakona neće ništa riješiti i da se ništa neće dogoditi. I da ćemo i dalje kao zastupnici biti kritizirani od javnosti, da će se smatrati da se u Saboru ništa ne radi jer nema ljudi na plenarnim sjednicama. Po meni mislim da bi trebalo malo drugačije zahvatit stvari, pojačati rad odbora, povećati odbore, stručno raspravljati na odborima, a imati manji broj dana plenarne sjednice da se ne bi pojedini zastupnici javljali po ama baš svakoj točci, po svakoj temi i raspravljali o njoj i ubijali sve one koji možda o toj temi nešto i znaju i koji bi trebali govoriti, to je naš problem. Mislio sam da ćete također nešto reći o cirkusiranju u sabornici jer u ovoj sabornici u zadnjih par mjeseci se pojedini zastupnici ponašaju kao cirkusanti i degradiraju rad Parlamenta. I onda se čudimo i vi se čudite da to ljudi zamjeraju. Pa zamjeraju pa meni osobno su mnogi rekli kako možeš uopće to slušati. Ajmo malo i o tome raspravljati. Nažalost, vaš klub prednjači u cirkusiranju, to je činjenica, prednjačite u cirkusiranju. Dajte malo i o tome razmislite i vidite da li možda nisu svi baš zastupnici krivci, a vi niste. Možda ste i vi krivi u jednom dobrom dijelu za tako loš rejting Sabora i saborskih zastupnika.

Uvaženi zastupniče Hrg, zanimljivo je promatrati kako pojedini zastupnici žele zaštiti svoja prava i beneficije osobnim napadima na članove Živoga zida.

Sigurno da su zastupnici Živoga zida doprinijeli gledanosti Sabora pa ako želite i gledanosti i vas osobno, a da jedan dobar dio vaših zastupnika, a to su oni koji su govorili nula puta, sasvim sigurno tome nisu doprinijeli. Ovo je dakle dom koji se zove Parlament i u kojemu treba govoriti. A što se tiče cirkusiranja, ja ne znam jel ima većeg cirkusiranja od zakona koje vaša vladajuća većina podnosi kakav je lex Agrokor, ne znam da li ima većeg cirkusiranja od najave kupnje INA-e, da li ima većeg cirkusiranja od odbijanja zakona o minimalnoj plaći od svega onoga što zanima građane, a uporno se godinama ne izvršava u ovom Saboru, pa jednak tako i ovoga zakona koji sada imamo pred nama koji predstavlja nekakva pužev korak u rješenju problema koje je već trebalo biti riješeno prije 10 ili 15 godina.

Kolega Bunjac, i sami ste u svojoj raspravi rekli da prihvaćanjem amandmana predlagatelj praktički odustaje od osnovne namjere zakona, da nas bude više ovdje u sabornici, da ukoliko se ne dolazi se s kaznama privoli saborske zastupnike da nazoče raspravama, da daju svoj doprinos demokratskim raspravama ovdje i praktički se svodi na to da je predlagatelj klub MOST-a usvajajući sve amandmane jer svaki poziv, a svako od nas dobiva desetke poziva dnevno za prisustvovanje različitim manifestacijama u svojoj izbornoj jedinici nećemo postići ono što smo željeli odnosno pokazuje se istina da se predlagatelj se u biti htio dodvoriti biračima, a njegov koalicijski partner im rekao nećete se vi dodvoravati, evo vam amandman i taj zakon gubi smisao, iako je po meni glavni smisao nas koji smo izabrani ovdje u Hrvatski sabor da ovdje govorimo o problemima koji tište RH, naše građane, našu izbornu jedinicu. I najveća kazna je za nas doći pred birače i da nam kažu, a gdje si ti u sabornici ništa nisi rekao o našim problemima i sigurno neće za mene glasati u narednim izborima. Mi smo predlagali da nije dovoljan jedan preferencijalni kandidat da se bira na listi nego da svih 14 kandidata u izbornoj jedinici budu ravnopravni u utakmici i da onaj koji dobije više glasova birača dođe u sabornicu. Predlagatelj to nije predložio, nisu prihvatili te amandmane. A isto tako mislim da naši građani dosta im je i ovih jalovih rasprava o nevažnim, sve su teme nekako važne, ali za njih su važnije pogotovo za nas u Slavoniji Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi koji nikako da dođe u Sabor, Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji nikako da dođe u Hrvatski sabor, znači skreće se s ovakvim prijedlozima sa glavnih tema koje tište građane RH. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, vi ste pogodili bit problema, a to je da je MOST Nezavisnih lita jak samo kada treba nastupati u medijima, kada treba obmanjivati birače uoči izbora, e onda oni obećaju da će ukinuti HRT pretplatu ili da će ju smanjiti, da će zaustaviti deložacije, da će reformirati javnu upravu, smanjiti broj županija, općina, da će se boriti protiv tajkuna, evo da će umanjiti prava zastupnika, a onda kada dođe saborska rasprava, e onda se promijeni ploča i od svega toga ostane jedan veliki mjehur od sapunice, od svega toga lijepo nema ništa, niti će se smanjiti HRT pretplate, niti će prestati deložacije, a niti će saborski zastupnici dolaziti na sjednice više nego što su dolazili do sada. I to je veliki problem koje ima navodno reformistička stranka, dokle će građani nasjedati na te predizborne trikove, obećanja to ide njima na dušu. Ali očito dakle čini se da to i evo je nekoliko puta prošlo pa možda će još koji puta ali mislim da dugoročno takva politika jednostavno nije održiva a to naravno nije toliko naš problem nego problem onih koji takvu politiku dakle deklarativno zastupaju. Hvala lijepa. Sada će u ime predlagatelja govoriti uvaženi zastupnik Robert Podolnjak. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dosta toga je rečeno u raspravi kolege Bunjca i u kasnijim replikama. Dozvolite mi da kažem po našem mišljenju ovaj konačni prijedlog zakona sa svim amandmanima koje smo prihvatili je korak ne mali, nego značajan korak u jačanju digniteta Hrvatskoga sabora. Nastojali smo uvažiti niz sugestija koje su došle iz oporbe, iz oporbenih klubova, od pojedinih odbora i od Vlade tražeći što je moguće širu podršku za ovaj zakon. I kao što možda niste vidjeli sve ove amandmane koji su podnijeti pa i amandman Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji upravo ide u tom smjeru da svaki dan ne dolaska zastupnika u Hrvatski sabor će biti sankcioniran oduzimanjem jedne dnevnice a ne samo dani kada se glasuju, moram to jasno naznačiti jer se to stalno javlja u novim izlaganjima i replikama. Činjenica je i danas nakon što Sabor nije zasjedao 10-ak dana i da ovdje nema veliki broj zastupnika. I upravo da bismo što je moguće više zapriječili takve situacije i motivirali zastupnike da dođu, ovaj korak koji predviđa po prvi puta određenu novčanu sankciju je po nama prvi iskorak u tom smjeru. Slažem se sa kolegom Bunjcem, da u nekom trenutku kada ćemo razmišljati o nekoj novoj dopuni ovog zakona možda ćemo ići u smjeru i jačih sankcija za nedolazak zastupnika u Hrvatski sabor ali i za to će trebati određena većina zastupnika koja će to podržati. Evidencija zastupnika o njihovom dolasku ili nedolasku u Sabor je i sada dostupna i mislim da je često mediji koriste da bi objavili koji zastupnici dolaze ili ne dolaze na sjednice. Netko je spomenuo opoziv zastupnika, da, to je vrlo rijetka biljka u parlamentarnoj demokraciji, predstavničkom sustavu, teško bi to bilo moguće izvesti u Hrvatskom saboru u kojem se bira 14 zastupnika u izbornoj jedinici. Ali imate jedan primjer, u Ujedinjenom Kraljevstvu, oni su donijeli zakon 2015. godine o opozivu zastupnika ali u vrlo ograničenim situacijama kada je zastupnik osuđen na kaznu zatvora. U takvoj situaciji ili ako je suspendiran odlukom parlamenta za više od 21 dan da može uslijediti peticija birača iz tog izbornog okruga, i ako 10% birača iz tog njegovog okruga potpiše peticiju za opoziv zastupnika smatrati će se da je njegovo mjesto ispražnjeno i biti će raspisani novi izbori.

Prva je ona uvaženog zastupnika Branka Hrga. Hvala lijepa. Kolega Podolnjak, ne dijelim vaš optimizam da će ove izmjene zakona nešto poboljšati rejting Sabora i da će se poboljšati rad u Saboru. I locirajući problem, to je dobro u ovom cijelom dijelu da se krene u raspravu, da se vidi što napraviti da Sabor vrati nekadašnji svoj dignitet i da bude stvarno mjesto gdje se donose zakoni i gdje je časno sjediti. Ali mi smo sebe ovim isto izmjenama svrstali u ljude koji ovdje dolaze i tu … [[Govornik se ne razumije.]] dnevnice ili ne dolaze. Znači, prodajemo se za jednu dnevnicu. Meni to stvarno nema smisla. I ponavljam da se mora dublje zarezati i da treba jednostavno krenuti u totalnu reorganizaciju rada Hrvatskoga sabora. Povećati odbore, proširiti odbore, ljude koji su interesno određeni i strukovno prema nekim područjima da mogu tamo stručno raspravljati, da bude tamo više rasprava a da se na plenarnoj sjednici raspravlja manje a ne o svemu i svačemu. Onda će biti i puno više ljudi na odborima, biti će naravno kvoruma, plenarna će sjednica uvijek biti naravno puna i ljudi će slušali suvisle rasprave. Odbori su u krajnjem slučaju isto javni i oni mogu biti prenosivi i prenijeti. To je po meni ono što bi moglo vratiti ugled Sabora. Ovo ga neće vratiti.

Ja bih volio ipak reći da ovaj simboličan korak, prvi korak u tome da i na ovaj način definiramo dužnosti zastupnika da budu ovdje u Hrvatskom saboru. Moram reći da bi to trebala biti obveza koju ne bi trebalo propisivati ovom zakonskom odredbom i sankcionirati umanjenjem zastupničkog prihoda za jednu dnevnicu. Slažem se s vama zato što sam ovdje i zato što ste vi ovdje u Hrvatskom saboru i smatrate ovo svojom obvezom temeljem prisege koju ste dali da budete ovdje i da ovdje raspravljamo i odlučujemo. Ali nažalost, velikog broja zastupnika nema niti danas nakon prekida zasjedanja od desetak dana i namjera je ako se ne može moralno obvezati zastupnika da bude ovdje, ako ga na to ne mogu obvezati birači, ako ne osjeća taj osjećaj dužnosti i poštovanja prema ovom Domu jer je nešto drugo važnije onda ovo ostaje jedna sankcija jedan korak koji je nužan. I podsjetimo se da nije Hrvatski sabor jedini koji to propisuje.

Kolega Podolonjak, u svom uvodnom izlaganju govorili ste o članku 5.a stavku 3. nisam vam stigao replicirati pa ću to učiniti sada. Naime, pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti iz članka 5. ovog zakona nema … pa veli koji obnaša dužnost gradonačelnika, općinskog načelnika odnosno njegovog zamjenika bez obzira obnaša li tu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave. Većina zamjenika načelnika su volonteri, nije mi jasno zašto se izuzimaju od prava na naknadu zastupnici načelnici ili još bolje zamjenici volonteri koji ne rade negdje nego su samo saborski zastupnici i u općinama su volonteri zamjenici koji i onako nemaju sredstva u tim općinama za isplatu plaća načelnicima ili zamjenicima. Naime, oni nakon saborskog mandata baš isto kao i svi mi ostali zastupnici sigurno neće automatizmom, pogotovo zamjenici dobiti plaću u općini nego će morati tražiti posao kao i mi.

O tome smo dosta razmišljali, ali bilo je iz saborskih radnih tijela i stručnih službi sugestija da ovo propišemo iz razloga što je bilo određeni broj zastupnika koji su po isteku mandata koristili ovo pravo na naknadu iako su se vratili u svoje općine i gradove kao volonteri i zadržali su plaću i primanje iz Hrvatskog sabora. Nama je bilo u interesu zaštititi državni proračun, dakle smanjiti trošak državnog proračuna, a zastupnik koji se vraća i koji obnaša dužnost kao općinski načelnik ili kao gradonačelnik treba biti profesionalac i tamo gdje doista radi tamo ostvarivati svoja primanja. Bilo je situacija koja su meni osobno rečena da su zastupnici iz nekih bogatijih općina koristili primjerice naknadu nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti kako bi uštedjeli novac svom općinskom proračunu. Sa stajališta njih i općinskog proračuna to mi se čini primjernim logikom, ali mi zakonom štitimo državni proračun i smanjujemo troškove državnog proračuna. U tom smislu je ova odredba ugrađena i ona štiti nastoji smanjiti troškove državnog proračuna. Naravno da će se povećati troškovi općinskog ili gradskog proračuna tamo gdje obnaša dužnost bivši zastupnik kao načelnik ili kao gradonačelnik. Logika je jasna i vaša kao općinskog načelnika i nas koji štitimo u ovom slučaju državni proračun. Sada bismo krenuli dalje sa, molim vas nemojmo dobacivati iz klupa.

Kolegice i kolege. Ovo je jedan prijedlog zakona koji mi u klubu HNS-HSU-a najprije smo misli ne raspravljati, međutim ponukani i amandmanima i mišljenjem Vlade RH, Odbora za Ustav, Odbora za zakonodavstvo, a i na neki način uvodno obraćanje samog predstavnika predlagatelja, kolege Podolnjaka, bojimo se da na neki način da je to tema koja po nama, predlažem ovog puta i predsjedatelju da se ide u treće čitanje jer i sa mišljenjem Vlade odnosno sa amandmanima, sa amandmanima koji su pristigli i iz dijela rasprave i ono što je sam kolega POdolnjak u ime predlagatelja rekao bi reterirao u nekim stvarima, smatram da iziskuje jedno treće čitanje i jednu kvalitetniju pripremu odnosno kvalitetniji prijedlog. No, značajan korak u dignitetu Hrvatskog sabora, počet ću sa tom rečenicom koju je izrekao predlagatelj, a ja ću radi svih nas, kolegice i kolege, ono kako smo počeli obnašati svoju dužnost, prisega, koju definira Poslovnik. Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se uvijek držati Ustava i zakona i poštovati pravni poreda, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.“ Znači zašto to govorim? Prvenstveno biti saborski zastupnik je časna dužnost i čast da li netko može popraviti našu, moju, vašu čast ukoliko vi sami niste taj koji to želite učiniti i koji to radite. Nisam siguran. Ne bih želio da me se krivo shvati ali upotrijebiti ću jedan izraz koji manje-više svi poznajemo vokabular, veli rebnuti po džepu i udariti po džepu, penalizirati, to ćeš najbolje pamtiti, najbolje ćeš znati. Da li je to način? Da li treba neke stvari po pitanju obnašanja dužnosti zastupnika regulirati? Da li je pravedno za mjesec dana, za 3 mjeseca dobivati određeni benefit, mislim da je to tema o kojoj ćemo se svi složiti da bi trebalo regulirati možda na kvalitetniji način nego što je i ovim prijedlogom zakona. Pogotovo ako iščitavamo prijedlog, inicijalni prijedlog, ako čitamo amandmane koje je dala Vlada, pomalo biti ću možda, neću reći neugodan ali bojim se da unosi konfuziju u kompletan ovaj prijedlog zakona. Te se govori o tome nakon prestanka mandata, 45 dana je rok te da se sklapa ugovor. Sa kime? I to se u konačnici odnosi na 9. saziv odnosno na nas kolegice i kolege. Tako piše ili možda ja krivo iščitavam. Neovisno na koga se odnosi i bolje je da raspravljamo onome što se odnosi na nas konkretno kada nam prestane mandat iz kojeg će razloga to biti. Naime, zašto sam pročitao prisegu? Činjenica je da postoji, evo i sada da se broji koliko nas ima ovdje u sabornici, koji je razlog? Da li je možda tema koja je na dnevnom redu razlog? Da li je kao što je bilo rečeno saborski zastupnici, da li su negdje na terenu, vjerojatno da, međutim s time smo, s ovom temom neminovno je da dotičemo niz tema, od Izbornog zakona, od Ustava koji vrlo jasno definira što je Sabor, što su saborski zastupnici, od Poslovnika. Pa sada smo još posegnuli i za kodeksom saborskih zastupnika. I sada kada bi sve to skupa sveli u jedno onda vidimo da sami radimo, previše nastojimo regulirati nešto što je prisegom, ja osobno tako gledam i mi u klubu HNS-a časna dužnost. Osjećam se pomalo neugodno, neugodno, osjećam se kao saborski zastupnik posramljeno u doslovnom smislu riječi i sa temeljnom inicijativom ovoga prijedloga zakona jer smatram da određene stvari koje su ovdje, krenuti ću recimo ne znam, tko je podnio ostavku na zastupničku dužnost nema pravo na naknadu. Da li mogu biti obiteljski razlozi u obitelji, ne znam, u familiji ili ne znam nešto? I tada ćemo ga penalizirati, objektivni, opravdani razlozi. Zatim, dužnost gradonačelnika, načelnika. Pa to je tema o kojoj možemo raspravljati. Dajte prijedlog zakona da je nespojiva funkcija čelnika lokalnih samouprava i saborskog zastupnika, tada to nećete trebati na taj način regulirati. Da li je to nespojivo, u kojoj mjeri. Tu nas ima nekih 40, 30, 40, 45 iz lokalne samouprave, ima čak i više, da li smo vijećnici itd., da li je broj ljudi u RH koji su kazao bih homopolitikus je dovoljan što se tiče i kvantitete i kvalitete da može adekvatno kvalitetno raspravljati o donesenim zakonima. Niz zakona i u 7. i u 8. i sada u ovom sazivu bilo je koji direktno utječu na život građana. Nitko me ne može uvjeriti ovdje u sabornici da ljudi koji, da li su vijećnici, županijski, općinski, gradski, načelnici, gradonačelnici, da bolje razumiju te probleme, tu tematiku i da bolje znaju te probleme. To me nitko ne može uvjeriti u to.

Znači mi ćemo morati kao saborski zastupnici predsjedniku Sabora koji je isto saborski zastupnik, isto izabran kao i svi mi ovdje, znači, rekao bih prvi među jednakima ima časniju funkciju, znači donositi ispričnice od liječnika kao djeca u školi. A mislim da to čak niti u školi više nije obavezno nego roditelj ga može ispričati. Pa e sada sretan je onaj tko ima roditelja da mu može, živućega, da mu možda može napisati ispričnicu, gdje sam imao, šmrcao sam, imao sam visoku temperaturu pa nisam mogao doći na sjednicu Sabora. Prisustvovanje društveno političkim, kako to možemo protumačiti? Konkretno imam sastanak predsjedništva stranke, da li lokalne, regionalne razine, da li nacionalne i ne mogu biti na sjednici Sabora, da li je to opravdano? A podsjećam način kako smo kandidirani, kako smo izabrani i što je Ustavom definirano odnosno određeno što su političke stranke. Da li ćemo morati za sve te, sva ta događanja, konferencije i manifestacije donositi pozivnice sa imenom i prezimenom ili može biti generalno pozivnica koja gdje ne piše da je pozvan taj i taj i da nam to bude ispričnica i onda kao djeca u školi donositi da li tajniku, da li predsjedniku Sabora na uvid i onda će on raditi ajmo reći jednu procjenu dali sam ja baš morao ili netko od nas morao ići na tu manifestaciju. Mislim da neke stvari iz ovog prijedloga zakona da se mogu riješiti Poslovnikom, da ne treba zakon. To smo bili naglasili i u javnoj raspravi i kroz prvo čitanje. Nadalje, penaliziranje rekao sam o tom nešto, pa mislim da je puno jednostavnije kolega Podolnjak da predložite da se ukine paušal, ne vidim razloga zašto ne. I opet ponavljam, ovo je časna dužnost ja ju makar tako gledam, a vjerujem da i svi ovdje.

Predložili smo bili čekamo izmjene Poslovnika da se o nekim temama, mi raspravljamo o 2015. godini o izvješćima itd. mislim to će pobuditi izuzetnu pozornost građana RH i izuzetnu pozornost zastupnica i zastupnika o nečemu što je prošle, odavno prošlo, niti ima kakve poučke, niti ima kakve reperkusije na današnje vrijeme. Mi smo u travnju mjesecu 2017. godine, predložili smo izmjenama Poslovnika, ne znam gdje je. Da li je odbor sastavio neki konačni prijedlog da se o tome raspravlja na odborima, što je po nama i naravno ukoliko je procjena odbora koji je zaključak odbora da se o tome povede rasprava na plenumu, apsolutno da, ukoliko ne, samo da se glasuje u parlamentu. Što se tiče stava Vlade ona je pokušala rekao sam nešto promijeniti, pa tu propisuje ne znam tehničke stvari umjesto broja 30 zamjenjuje se u roku 15 dana. Recimo jedan primjer, po ovome prijedlogu zakona kada gledamo kad čitamo inicijalni prijedlog od MOST-a i kada gledamo mišljenje i stav Vlade, volio bih da me demantirate ukoliko krivo zaključujem, konkretno ima kolegica i kolega koji su došli na kojima bi se ustvari po ovome zakonu oni bi trebali postati čelnici lokalne samouprave, vjerujem da je to krivo, ali po ovom zakonu ne može se drukčije tehnički rastumačiti, što nema logike. Jer vrlo dobro znamo na koji način su od 2009. godine čelnici lokalne samouprave birani, a isto tako i prije. Prije je biralo gradsko vijeće, od 2009. direktni izbor. I upućujete da se može sada ovim izmjenama što je Vlada dala, da se može naknadno sklopiti ugovor sa nekim da li sa Hrvatskim vodama, da li sa Hrvatskim šumama, javni sektor, pa što ako ljudi predsjednici uprava to ne žele. Desile su se nove promjene u reorganizaciji, nova sistematizacija i za vas više nema mjesta u toj tvrtki. Da li postoje sankcije za toga? Ne postoje, ni ne mogu postojati.

Imamo niz kolega koji su se praktički nesvjesno, ne želeći našli u sukobu interesa nakon prestanka obnašanja dal su bili državni tajnici, ministri itd. Mislim da neke teme da smo previše regulirali, previše detaljno. Ja jesam za to da se što preciznije definiraju neke stvari, ali mislim da smo se našli u jednoj mreži zakona kojima nastojimo, ali da se pitam ne znam što, što želimo s tim postići. Ja razumijem predizborna obećanja, ali isto tako ajmo se onda vratiti na sam početak. Plaća zastupnika u Hrvatskom saboru 9.999 kuna, mislim da je to bio slogan odnosno program MOST-a. Pa gdje smo? Sjetimo se i one Vlade 7. saziva kada su ukinute saborske mirovine. O.k. pa smo onda bili smanjili nema pa prije toga još nema zastupnik pravo na garažu pa dnevno parkiranje 50, 100 kuna pa ajmo ljudi, ajmo ukinut plaće. Ajmo kao što je bilo rečeno jednom na odboru zastupnik prima putne troškove neka radi negdje u nekoj firmi ili neka ne radi pa onda će to biti najjednostavnije, a ne. Mislimo da se bavim sa sobom i ovo nije ništa drugo nego nastojati ostvariti predizborno obećanje. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženog zastupnika Tomislava Klarića. Izvolite. Isto tako sam bio mišljenja i u onom 7. sazivu kada ste ga vi spominjali o onom dijelu koji se odnosio na promjene, u ono vrijeme 2013. čini mi se da je bilo. Kada ovdje govorimo o pravima saborskih zastupnika i dužnostima. Upravo onako kako ste vi rekli svi smo ih prihvatili i svi smo ovdje izrekli onu riječ „Prisežem“ sa zakletvom koju smo dali. Ali eto populizam je takav i uzeo je podosta maha. Pogotovo u onom dijelu koji smo čuli od gospodina Podolnjaka kada je spomenuo općine i gradove i vođenje brige o državnom proračunu a kao da općina, grad nije jedan dio države u tome dijelu. Ono što bih ja volio osobno da se razgovaralo kada se govorilo o pravima i dužnostima zastupnika nigdje nismo čuli, to su uvjeti rada, velikog broja zastupnika u ovome Hrvatskom saboru. Koliko nas ima ured ovdje u Hrvatskom saboru, osim ove sabornice i ovih silnih hrpa papira ispred nas? Koliko ima tehnički support u pripremama određenih prijedloga ili se moramo sami snalaziti kako se već snalazimo, nalaziti se u nekakvim uredima gdje se nalazimo, o tome se uopće ne govori. Ista takva slična ideja su bili i ovi tableti. Koliko nas ih uopće koristi? O takvim stvarima bi se trebalo govoriti. O tome da li je 6 mjeseci puno, malo, ako netko ima 56, 57, 58 godina, nakon prestanka mandata pitanje je tko će ga i kada zaposliti.

Mi sami po sebi lupamo.

Kolega Klarić vi razumijete jer ste i na lokalnoj razini dugo godina i razumijete potrebe građana i mislim da si uzimam si to pravo, iako možda mi netko neće dati da daleko bolje razumijem ono što građanima je problem, zakone koje donosi ovaj Sabor ili uredbe ili pravilnike koje donosi Vlada jer ih živimo na terenu. Ali što sam htio kazati? Nezgodno, ja se ne osjećam se ugodno, ne osjećam se ugodno kao saborski zastupnik a da moram govoriti pred građanima RH, pred biračima koji su me birali o sebi. A naprosto moram. To je prvo. I ono što bih htio ponoviti, slažem se da treba nastojati podići razinu kvalitete rada u Saboru, digniteta kada već govorimo o tome iako kada pogledamo u nekoliko, u nazad nekoliko mandata prosječne ocjene rada Sabora po nekim ispitivanjima od 2 do neke mršave trojke. Ni jedan saziv Sabora nije imao više, tako neće ni ovaj, vjerujem. Znači pitanje je nekih trendova i pitanje neke percepcije javnosti što je Sabor. Da li ćemo na ovaj način postići veći broj zastupnica i zastupnika u Saboru, nisam uvjeren u to. I ono što smatram prvo i osnovno, znači Izborni zakon, tko nas je birao, kome odgovaramo? Odgovaramo biračima, građanima koji su nam dali povjerenje, koji su nam dali glas a ne bez, uz dužno poštovanje, predsjedniku Sabora da ja nosim ispričnice da gdje sam bio, da li sam bio na placu sa kumicama, kazati ću u srijedu ili utorak ili četvrtak, ovisno kada je sajmeni dan i zašto sam bio tamo. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Batiniću, slažem se sa puno vaših stvari i smatram da ovaj zakon ne rješava ništa u biti, da ostaje sve isto, da je to jedan dio populizma. Međutim, u 25 godina je trebalo posložiti malo neke stvari u Saboru. Smatram da svaki saborski zastupnik treba imati jednu grižnju savjesti prema svojim biračima koji su ga birali i stvarno treba biti unutra i raspravljati o svojoj regiji, o ljudima koji su njega izabrali. Da, ja bih mogao reći da stvarno nema interesantnih tema u Saboru, ono što bi narod zanimalo. Zašto to govorim? Mi imamo toliko problema u državi o kojima se ne govori. Pazite, Zakon o porezu kada netko ne plati ide u zastaru, sramota. Netko nije, ja sam privrednik, sramota netko nije platio porez i njemu to ide u zastaru, znači svi koji su plaćali su da budem prost budale. To ne smije nikada ići u zastaru.

Upravo o tome trebamo raspravljati. Raspravljati o problemima, evo ja ću reći o mojoj Slavoniji, kako je uništena moja Slavonija, zašto je uništena? Ne da li sam ja došao, mene je kao saborskog zastupnika stid da ne dođem u ovaj Sabor i meni je čast da sam tu. Narod me izabrao i ja im zahvaljujem. Međutim, mi moramo raspravljati o temama koje interesiraju ove građane. Znači teme koje podižu i standard i moral građana. Hvala predsjedniče. Kolega Mišić, da slažem se a i kazao sam da bi vjerojatno bio veći broj nas ovdje u sabornici da imamo neke daleko aktualnije teme za raspravu nego što je konkretno i ovaj prijedlog zakona. Na ali isto tako, vjerujem da ste čuli a i ponoviti ću, znači da bi se u toj želji a i klub HNS-a i naš klub i HSU-a također bi željeli dati doprinos i biti konstruktivni u ovom dijelu. Znači trebalo bi promijeniti puno više zakona da bi praktički tada ovo sve što se ovdje predlaže moglo ugraditi u Poslovnik Hrvatskog sabora. Znači izborni zakon, Ustav, Ustav kao temeljni akt, izborni zakon i tada vjerujem da bi Poslovnik bio više nego dovoljan da se mogu riješiti ove stvari. E sada, što se tiče o aktualiziranju tema o radu saborskih zastupnika gdje je njihovo radno mjesto. Pitanje percepcije javnosti mislim da se premalo otvaraju neke teme aktualne, tu se slažemo i velim nisam za to da raspravljamo o izvješćima iz 2015. godine ovdje na plenumu nego da se upravo aktualizira da se ne mora samo kroz traženje stanke ukazati na određene probleme u RH neovisno od regije, grada, općine ili bilo koga drugog. Smatram da bi tu trebao i tu bi praktički apelirao i na predsjedništvo Sabora da pokuša na neki način na taj način doprinijeti i dati svoj doprinos da se i dignitet Sabora poveća, a isto tako i interes samih građana za rad Sabora odnosno vjerujem da bi to na neki način i privuklo daleko veći broj i nas saborskih zastupnika i uključivanjem u raspravu ne samo nazočnost na sjednici. Zastupnik Branimir Bunjac javio se za repliku. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Batinić, vaša rasprava bila je dobra jer je dodatno osnažila manjkavosti predloženog zakona i vi ste dobro poentirali da bi ovaj zakon trebao ići u treće čitanje. Doista, gotovo da nema članka da nema stavka u ovom konačnom prijedlogu zakona koji ne bi trebalo promijeniti, koji ne bi trebalo doraditi, koji ne bi trebalo dodatno promisliti. Kao što ste rekli sama činjenica da treba ne znam kažnjavati nekoga tko je dao ostavku na mjesto saborskog zastupnika, dal ona ima smisla ili nema smisla, da li je potrebno nositi liječničke potvrde za bolest, a nije potrebno nositi ne znam smrtni list za smrtni slučaj ili takve stvari, ima tu puno detalja o kojima bi se dalo razgovarati. A ono što ste rekli na kraju sasvim je točno, naime radi se o raskoraku između želja i potreba usuglašavanja sa koalicijskim partnerima. Evo sada smo vidjeli ovdje iz izlaganja zastupnika Klarića da se on uopće protivi raspravi o ovom zakonu, a kamoli da bi prihvaćao njegov oblik i amandmane ili neka druga rješenja koja se nude. Mislim da ustvari je ono osnovno zbog čega dolazi do nerazumijevanja oko ovoga zakona je nedostatak hrabrosti.

Hvala predsjedniče. Kolega Bunjac, pa mislim da manje-više ne samo vi ali da svi, velika većina ovdje se možemo složiti sa nekim tezama koje sam iznio, a makar je to u nekim replikama i potvrđeno kao takvo. Međutim, gledajte politika je, ja ju makar tako gledam, a vjerujem i svi ovdje u Saboru rad u interesu građana RH. E sada u određenim trenucima kaže se da je u kampanji i u ljubavi sve dozvoljeno, pa tako su vjerojatno i određene poruke u kampanji u predizborno vrijeme lijepo zvuče, plješću vam itd. međutim dođe vrijeme kada morate pogledati istini u oči, kada morate se otrijezniti od te euforije i kada pokušate nešto takvo ukalupiti u jedan prijedlog zakona onda vidite da to baš nije tako jednostavno.

I zato sam predložio jedno razumno rješenje u želji da damo svoj doprinos, idemo ljudi krenite u treće čitanje možda ćemo uspjeti doći do nekog kompromisa. Ne kompromisa ajmo trgovat, ne, nego upravo iz razloga da se možda na neki način i prisutnost zastupnika u Saboru poveća, iako sam skeptičan, možda se i kvaliteta rasprave. Ali velim, opet se vraćam na onaj početak što sam rekao na prisegu, ovo smatram časnom dužnošću i tako i nastojim raditi [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] Znači neću bacat floskule, neću zamagljivat, neću govoriti ono što građani možda u tom trenutku žele čut kazat ću ono što mislim. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Doista je potreba se osvrnuti kao predlagatelj na rasprave i replike koje su sada iznijete. Naime, neke stvari moram ponoviti vjerojatno i drugi puta, očito u uvodnom izlaganju nisu dovoljno zamijećene. Prvo, kao predlagatelj nećemo prihvatiti treće čitanje ovog zakonskog prijedloga. Zato doista nema nikakvih razloga i to zbog toga što smo prihvatili sve amandmane koji su podnijeti. Ali intencija amandmana je prihvaćena. Ti amandmani niti nisu bili međusobno kontradiktorni i nisu suštinski izmijenili konačni prijedlog zakona. Ako smo kao predlagatelj prihvatili sve amandmane koji su došli, koji su postali sastavnim dijelom konačnog prijedloga zakona, ne vidimo nikakav razlog da odgodimo donošenje ovog zakona. Kolega Bunjac je najavio određene amandmane ali mi ih u ovom trenutku još nemamo i kada oni eventualno budu došli o njima ćemo se moći očitovati. Prema tome nema potrebe za trećim čitanjem. Nadalje, želim ponovno reći da u ovom konačnom prijedlogu zakona a upravo na temelju rasprave koja je iznijeta u, kod prvog čitanja, u potpunosti smo usklonili bilo kakvu diskrecijsku ulogu predsjednika Hrvatskoga sabora. Bilo je primjedbi na koji način će predsjednik Hrvatskoga sabora odlučivati je li netko opravdano ili neopravdano odsutan iz Hrvatskoga sabora. U konačnom prijedlogu zakona vrlo jasno stoji da predsjednik Hrvatskog sabora se spominje samo u djelu kada on odobrava službena putovanja zastupnika kao i do sada. I to se čak ne smatra izostankom, to je dio rada zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle njegove uloge nema u nikakvom pisanju ispričnica kao što je to bilo navedeno. Dakle, kada zastupnik opravdano izostane sa sjednice Hrvatskoga sabora i ovdje su navedeni razlozi koji se mogu smatrati opravdanim, tada će zastupnik dokumentaciju podnijeti radnom tijelu Hrvatskoga sabora nadležnom za upravne poslove, ne predsjedniku Hrvatskoga sabora. Upravo je to bila intencija iz rasprave da se ukloni diskrecijska ocjena jedne osobe i da se gomilom dokumentacije opterećuje predsjednik Hrvatskoga sabora. I upravo zato smo to prebacili na radno tijelo Hrvatskoga sabora koje će objektivno sagledati da li je zastupnik opravdano izostao. I naravno da će tome priložiti određenu dokumentaciju i to će posebno zaključkom propisati to radno tijelo Hrvatskoga sabora. Dakle ne smatramo nimalo spornim navođenje temelja za opravdani izostanak zastupnika. Spomenuo je primjerice kolega Batinić što to znači prisustvovanje društveno-političkim manifestacijama. Primjerice da ste pozvani na dan županije i da vi prisustvujete danu županije ili bilo koji drugi zastupnik po našem mišljenju smatralo bi se opravdanim izostankom zastupnika sa sjednice, vi biste tome priložili dokumentaciju i to je otprilike jedan razlog koji bi se mogao smatrati opravdanim. Nadalje, bilo je riječi o tome, mislim da ste vi rekli da vam se čini da su amandmani Vlade bitno izmijenili konačni prijedlog zakona. Dio amandmana su nomotehničke prirode koje smo prihvatili.

Hvala predsjedniče. Kolega Podolnjak, ja sam bio govorio, znači ukoliko imam predsjedništvo stranke to po vama neće biti opravdano nego ukoliko sam pozvan na skupštinu županije, općine, grada itd. Članak Ustava, ne znam sada evo, ali misli da ga vi najbolje trebate znati, Ustav, da su političke stranke ustavna kategorija. Ne možete zakonom, ili svojom procjenom, ili još manje-više da mi to službe sabora valoriziraju i procjenjuju da li je to ovako ili onako. Vraćam vas na zakletvu koju smo svi položili ako smo časni ljudi, a ja sebe smatram, smatram i vas i sve ovdje, onda ipak mislim da mora postojati neki, ajmo reći kodeks jedne druge razine. Nadalje, ja bih trebao nositi pozivnicu ili bilo tko od nas stručnoj službi sabora. Pa dajte predložite onda da potpišemo i ugovor o radu, predložite ga, ovim prijedlogom zakona da svaki saborski zastupnik, imamo Zakon o radu u RH da potpišemo ugovor o radu kao saborski zastupnik i da imamo sva prava dužnosti i obaveze Zakona o radu. Pa dajte molim vas, dajte molim vas. Na ovaj način sa ovim prijedlogom, još više derogirate i ovaj dom i nas kao saborske zastupnike. Nisam shvatio na koji način smo derogirali prava, mi ovim zakonskim prijedlogom … … [[Upadica se ne čuje.]] Ovim zakonom štitimo prava zastupnika i možda niste bili sigurni u to ali tek ovim zakonskim prijedlogom ako bude usvojen vi ćete imati pravo i svi saborski zastupnici povratka na radno mjesto kod ranijeg poslodavca na iste ili odgovarajuće poslove koje su ranije radili. Dakle to pravo sada zastupnici nemaju ali imaju drugi državni dužnosnici. Dakle to pravo imaju ministri, državni tajnici, pomoćnici ministra i drugi državni tajnici, saborski zastupnici nemaju i to je konstatirao Ustavni su prije nekoliko godina. Dakle tek ovim zakonskim prijedlogom mi to pravo zastupnika vraćamo kako bi bili sigurni u povratku na radno mjesto kao i ostali državni dužnosnici i kako bi smanjili potrebu za korištenjem ove naknade koju do sada primaju koja je iznosila maksimalno šest plus šest. Dakle upravo želimo smanjiti tu naknadu jamčeći zastupnicima pravo na povrat na radno mjesto kao što imaju i svi drugi državni dužnosnici. I ne smatramo na bilo koji način donošenjem ovog zakonskog prijedloga umanjujemo prava zastupnika ili na bilo koji drugi način utječemo negativno na dostojanstvo zastupnika u obnašanju ove dužnosti. Zastupnik Tomislav Klarić. Uvaženi kolega POdolnjak, nešto što je regulirano, a regulirano je već odavno idemo mijenjati i zaista vas ne mogu shvatiti kada ste tu obrazlagali nekakvi pozivi, nekakve ispričnice, nekakva opravdanja za nešto. Svatko i moje radno mjesto i svakog od nas tu iz Sabora je radno mjesto njegova izborna jedinica iz koje je došao, to je jedno. Druga stvar, svaki grad, svaka općina, mnoge i brojne udruge osjećaju se izuzetno poštivano s naše strane kao saborskih zastupnika ukoliko se odazovemo njihovoj manifestaciji, svečanosti, dan općine, danu gradu, vijeću mjesnog odbora ili ne znam kakvom događanju … za što su se ljudi toliko potrudili da nešto organiziraju. Ne vidim razloga zbog čega tu uvoditi nekakvu praksu za nešto što je sasvim normalno. Ako imamo časti, a ja vjerujem da imamo, ako smo položili prisegu kako je rekao kolega Batinić onda je ta prisega koja svakog od nas obvezuje na nešto. I ono što ne razumijem isto tako spominjanje s vaše strane kvoruma, mora biti kvorum u protivnom će se kazniti. Pa kvorum je ili nije oblik političke borbe i ovo je politička arena, tako ja doživljavam ovu sabornicu i ona ne mora uvijek biti puna. Zašto mora biti svaka klupa puna? Koliko sada u ovom trenutku zasjeda odbora? Koliko se saborskih zastupnika negdje u nekakvom kantunu da tako kažem po primorski mora proučavati da bi se pripremao za raspravu jer nema uvjeta za rad? O tome govorimo i svakome od nas vjerujte mi je neugodno i meni je neugodno o ovom govoriti ovdje jer se tiče nekakvih naših prava kao saborski zastupnik i ono što će nam se dogoditi. Ali izmišljamo toplu vodu. Ako moram pravdati da sam sutra navečer na svečanoj sjednici općinskog ili gradskog vijeća ne znam u Sveta Nedelji onda je to smiješno. Uvaženi kolega moram vam reći da smo u pripremi ovog konačnog prijedloga zakona razgovarali sa čelnicima i pojedinih klubova zastupnika pa i najvećih klubova zastupnika u ovome Domu kako bi osigurali što je moguće veću i konsensualnu potporu i upravo na temelju tih razgovora su ugrađene i ove odredbe primjerice o dostavljanju dokumentacije kojom će zastupnik opravdati svoj izostanak iz Sabora. Dakle nismo to napisali samo zato što smo mi mislili da bi to bilo dobro nego na temelju konzultacija koje smo proveli sa čelnicima klubova zastupnika u ovome Domu zbog čega vjerujemo da će taj prijedlog u konačnom imati široku potporu. I na kraju, nebrojeno puta smo rekli, ali valja ponoviti nije rad zastupnika samo ovdje na plenarnoj sjednici i kada on evidentira dolazak u Hrvatski sabor smatra se da radi i ovdje i u odboru i da će biti u svom zastupničkom klubu i da će primati stranke i da će to biti evidentirano kao dolazak i rad u Hrvatskom saboru, ne samo ovdje kada ga građani vide na plenarnoj sjednici kao što je sada slučaj. Zastupnik Željko Glasnović javio se za repliku. Poštovani kolega, za one koji su naučili raditi u jednoj organizaciji, recimo policija, vojska znaju šta je hijerarhija, šta je centralizirano planirano, decetralizam i izvedba gdje se sve zna i svaki čovjek zna svoj posao, ovo je malo frustrirajuće za neke ljude koji sjede u ovom Saboru. Ali ja se pitam kome su odgovorni zastupnici ovi ovdje koji sjede ovdje i šta se događa? Imam neka loša iskustva iz klubova gdje se dođe i klima se ko da čovjek ima ugrađen konop ovdje u vratu i samo se kao zvono klima, nema rasprava otvorenih. Ako je ovdje politika određivanje prioriteta, ja bih volio vidit gospodine Podolnjak, imate tu dvije velike stranke i druge da se određuju ti prioriteti. Pošto sam ja samostalni zastupnik da se počne raspravljati o problemima Hrvata u BiH dva, tri dana, da se razgovara o hrvatskoj dijaspori koja je totalno isključena iz ovoga procesa, a koja ovdje donosi minimum 16 milijardi kuna godišnje i još plus milijardi što nije uknjiženo itd. također vi svi imate kako se ocjenjuje uspješnost rada zastupnika, to je meni isto misterija. Imate taj virtualni svijet, kada idete van negdje trebali dokaze, videozapise, predavanja, okruglih stolova itd. umrežavanje sa našom dijasporom i drugim faktorima koji su važni za Hrvatsku državu itd. Govorimo o kodeksu, od gospodina Batinića sam čuo tu riječ poštenje, kodeks, a kako to imamo ljudi u Ustavnom sudu za koje su glasovali ljudi koji sjede ovdje koji su radili u državnim poduzećima i ta su poduzeća bankrotirali i ima ozbiljne sumnje da su maznuli lovu po tome te tri točke glavne. Rad organizirani i prioriteti [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] drugo, uspješnost rada i ocjenjivanje i treće da izbrišemo taj riječ kodeks i moral iz ovoga rada. Hvala. U njihovo ime govoriti će zastupnik Dražen Bošnjaković.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama zakona o pravima i dužnosnika zastupnika u Hrvatskom saboru, dakle drugo je čitanje. Vidimo da ima veliki broj amandmana i predlagatelj je sam zapravo već u svom izlaganju rekao da će većinu tih amandmana i prihvatiti. Bilo je puno do sada riječi zapravo i upućeno uopće i skepse da li nam ovakav zakon treba, da li uopće ići u ovakve nekakve zakonodavne izmjene. I ako bismo gledali zapravo cijelu ovu materiju vidjeli bi da zapravo su odredbe koje reguliraju prava i dužnosti zastupnika da su disperzirane u cijelom nizu zakona. Znači i u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa i u Izbornom zakonu i u našem Poslovniku i u Ustavu vidimo. Znači puno je zakonskih tekstova koji reguliraju ovo pitanje. Ovo je jedan pokušaj kao što je predlagatelj rekao da se kroz ove izmjene neke stvari puno jasnije i preciznije reguliraju nego što je to do sada ali zapravo polazi se od jedne činjenica da je rad i dignitet Sabora, njegov ugled na poprilično niskoj razini a rekli bi zapravo i saborskih zastupnika a onda još općenitije pa i sama politika kada je ovako niska razina ugleda je poprilično upitna. Da li ćemo donošenjem ovog zakona mi podići ugled Sabora i dignitet? Ja se slažem sa onima koji smatraju da to neće. Ali da ćemo neke stvari regulirati preciznije to je sigurno. I mislim da ne postoji ni jedan zakon kojim bismo mi samim njegovim donošenjem mogli reći e sada od 1. 1. 2018. godine ugled Sabora će biti veći, mi ćemo biti kvalitetniji, naše rasprave će biti kvalitetnije, takvog zakona zapravo nema. Jedini koji možemo dići ugled Saboru smo mi ovdje koji danas ovdje jesmo, koji sjedimo i onih naravno drugih kojih danas nema. I to možemo na način da imamo kvalitetne rasprave. Pod time ne mislim da one moraju biti nekakvi znanstveni istupi nego mi predstavljamo određene birače koji su nas izabrali u izbornim jedinicama, određene segmente društva i dužni smo zapravo njihov glas ovdje pronositi u ovom Parlamentu. Naravno to trebamo raditi na način da toleriramo i drugačije mišljenje, da budemo u svojim istupima prema kolegama sasvim pristojni, tolerantni i ja mislim da bi to pridonijelo naravno ugledu Sabora a pogotovo ako donosimo kvalitetne zakone koji bi znači imali svoju refleksiju da stanje u društvu bude bolje. Znači da zaustavimo iseljavanje mladih, da donosimo mjere i zakone i druge akte koji bi doprinosili rastu društvenog bruto proizvoda, koji bi doprinosili rastu zapošljavanja, koji bi smanjivali javni dug, koji bi smanjivali deficit državnog proračuna. E tu ako bismo mi u ovom mandatu koji jesmo, ako bi naše društvo imalo snažne iskorake, tu bi sasvim sigurno ugled i Sabora i Vlade i drugih državnih tijela bio bitno veći. Klub HDZ-a podržati će ovaj prijedlog zakona. Mi nemamo problem sa nikakvim ovdje kažnjavanjem jer dosta riječi je potrošeno, dosta rasprave je potrošeno u tome da li će se penalizirati zastupnici koji nisu prisutni u Saboru, da li to treba biti svaki dan kada Sabor zasjeda, da li to treba biti samo na dan glasovanja. Ovdje je predlagatelj vrlo jasno rekao da postoji amandman Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji drugačije definira taj institut tako da bi se penalizacija mogla provesti dakle za bilo koji dan kada Sabor zasjeda. Ja mislim da to nije ništa neuobičajeno i da drugi parlamenti također imaju ovo, da imaju čak i malo snažnije i drastičnije mjere. A naša sljedeća je prilika ako to želimo jesu izmjene i Poslovnika, eventualno Izmjene zakona o sprječavanju sukoba interesa i sasvim sigurno da i mi tu možemo još ići sa nekakvim snažnijim i jačim mjerama. Moram reći da je dosta snažno u javnosti odjeknula ona mjera iz Europskog parlamenta koju je predsjednik Europskog parlamenta izrekao zastupniku koji je svojom izjavom uvrijedio, uvrijedio i tu je dosta oštra kazna izrečena i novčana ali i ona u zabrani sudjelovanja u radu odbora i samog parlamenta. Evo pred nama su razno razne mogućnosti ali po meni što god mi u zakone stavili ukoliko sami ne budemo savjesni i odgovorni, ukoliko ne budemo sami radili u interesu društva, u interesu zajednice, pronosili glas birača koji su nas birali za opće dobro ništa od svega toga zapravo ne može pripomoći. Same kazne kao kazne neće pridonijeti po meni ali mislim da je dobro ipak to imati. I na koncu birači će, oni su jedini suci i oni su ti koji će ocijeniti da li mi dobro radimo, ne radimo, da li pojedinačno dobro radimo ili ne radimo i biti će neugodno i neće biti dobro ako se netko nađe na toj listi da je morao zapravo platiti nekakvu dnevnicu ili ne znam šta zato što je bez ikakvog razlog izostao sa svog radnog mjesta. Biti saborski zastupnik to je vrlo specifičan, ja bih rekao jako specifičan radni odnos koji nema mnoge one odrednice i one elemente koje ima klasičan radni odnos. Ali također ne samo u nekakvim pravima nego i u obvezama. Svi znamo da sudjelujemo zapravo na raznim događanjima i subote i nedjelje i blagdane i sve je to na neki način obveza saborskog zastupnika koju on izvršava i teško su neke stvari mjerljive. Prazna sabornica, u svakom slučaju ljepše je vidjeti sabornicu koja je više popunjena a same rasprave, možda broj rasprava ne znači i kvalitetu rasprava, tako da netko tko stalno raspravlja i tko se stalno javlja za riječ i stalno nešto govori, ne znači da je on konstruktivan, ne znači da on pridonosi kvaliteti zakona koje mi donosimo. Jedini sudac jesu birači, jesu izbori koji će tada procijeniti da li je Sabor dobro obavio svoj posao ili nije. Slažem se i sa onima koji su rekli da treba itekako treba raditi na tome da se uvjeti za rad saborskih zastupnika poboljšaju jer nije uredu da zastupnici nemaju urede, da nemaju nekakvu infrastrukturu koja im pomaže u radu kao što to ima u drugim parlamentima i na tome sasvim sigurno treba u budućnosti poraditi.

Ovime se to regulira poprilično preciznije nego što je to sada, a jača se s druge strane jača se pravo saborskih zastupnika kada se vraćaju na temelju onih ugovora i onih sporazuma koji reguliraju pravo povratka na poslove koje su oni radili prije toga. Evo, klub HDZ-a podržava, dobro je da se Vlada uključila sa ovolikim brojem amandmana, slažem se sa profesorom Podolonjakom koji je rekao, ti amandmani ne odstupaju od teksta koji su oni predložili, oni ga samo zapravo popravljaju u određenom dijelu i preciziraju onaj trenutak u principu kada više nema naknade, to je onaj trenutak kada ne postoji sporazum, nego kada je zastupnik vraćen na radno mjesto s kojeg je došao.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Bošnjaković. Da, predlagatelj ima intenciju da ovaj zakon na neki način poboljša sliku prema javnosti rada Sabora i u toj mjeri ja pozdravljam intenciju predlagatelja za poboljšanje slike, kakva će ta slika biti i koliko će se poboljšati ovim zakonom, to će vrijeme pokazati i vidjeti. Ja mislim da ne baš jer niz drugih akata treba uistinu mijenjati pa i zakonskih akata treba mijenjati koji nisu vezani samo za ovo. Recimo, da li gradonačelnici velikih gradova mogu biti saborski zastupnici i kvalitetno obavljati ovaj posao i biti gradonačelnici velikih gradova. Zatim Poslovnik rada Sabora da li je moguće da saborski zastupnici toliko odskaču od tema dnevnog reda uz tu vrijeđajući sve druge kolege, pa i ne samo kolege u Saboru nego i šire, dakle i Poslovnik Sabora je nužno mijenjati. Taj kodeks i on je nažalost potreban, ali smiješno je da saborskom zastupniku, osobi koja obnaša jednu od najvećih dužnosti osobama u RH treba pisati kodeks, to je zaista smiješno. I naravno uvjeti rada. Znate da dana evo vratit ću se samo na ovo da gotovo 50 osoba iz ovog saziva Sabora će se kandidirati za mjesta u izvršnoj vlasti u RH, što mi imamo sada u sljedećem periodu. A što se tiče uvjeta rada u Saboru, ja mislim da negdje oko 70 do 80 saborskih zastupnika nema ni radnog stola. To je uistinu, koristim priliku gospodine Bošnjakoviću i vama replicirati evo i predsjednik Sabora tu pa i on čuje, zaista to nije dopušteno, a da ne govorim o nekim drugim pomagalima koji su potrebni poput volontera, savjetnika, stručnih službi.

Hvala lijepa.

I mnogi zastupnici iskaču iz toga i onda se rasprava vrlo često razvodni i ode na nekakve strane koje nemaju veze s onim što nam je na dnevnom redu. Možda to bude zabavno ponekad, možda tu bude malo svađe, možda bude ovako ili onako, ali to ne doprinosi radu, ne doprinosi tome da donesemo kvalitetniji zakon, kvalitetniji akt.

Vi ste kao čelnik lokalne samouprave se opredijelili koliko ja znam za zakonodavnu funkciju i to je pitanje koje reguliraju opet neki drugi zakoni o kojima treba u budućnosti povesti računa. Zastupnica Marija Jelkovac javila se za repliku. Poštovani kolega Bošnjaković. Slažem se sa vama da je dobro što smo ovim prijedlogom zakona neke stvari preciznije definirali u odnosu na dosadašnje stanje, a tako i ovu mogućnost povratka temeljem sporazuma odnosno ugovora na poslove koje je zastupnik obnašao prije zastupničke dužnosti jer do sada smo tu odredbu primjenjivali iz Zakona o državnim dužnosnicima. Međutim, mislim da kod te odredbe ostaje jedino problematično tumačenje ako to nisu isti poslovi nego poslovi koji su odgovarajući, koji su to odgovarajući poslovi tako da tu može biti određenih nedoumica, međutim vjerojatno će to praksa dalje pokazati kao rješenje. Mislim da je danas dosta govoreno o tome da li ćemo ovakvim izmjenama vratiti dignitet dignitet nama kao zastupnicima ili nećemo. Ja osobno smatram da svi mi ovdje, zaista polagajući prisegu smo se obvezali da ćemo časno obnašati ovu dužnost. I da na svakom od nas je da osobno procijeni da li je za njega danas veći benefit prema njegovim građanima da sjedi ovdje kao zastupnik ili možda obavlja neku drugu dužnost u svojoj jedinici izbornoj, da je među svojim sugrađanima, da s njima razgovara, prima ih, itd. Svi ćemo mi odgovarati nakon mandata našim biračima, našim sugrađanima koji su nas birali. Dakle ovo što smo ovdje u sabornici, na plenarnoj sjednici nije naša jedina obveza i to građani trebaju znati.

Kolegice Jelkovac, prvo pitanje koje ste postavili vezano znači za povratak na rad na one odgovarajuće poslove ili iste poslove, saborski mandat je 4 godine, nakon 4 godine znači iz sredine ili radnog mjesta sa kojeg je netko otišao možda se u 4 godine to mjesto ukine pa ga više nema. I točno je da u praksi postoje takve situacije da je dvojbeno koji su to odgovarajući, drugim riječima, slični poslovi koji zahtijevaju otprilike i sličnu stručnost, vještine i znanja. Međutim, postoji dosta sudske prakse na tu temu tako da mislim da to ne bi trebalo biti dvojbeno. Što se tiče ovoga vezano za tu penalizaciju, da li je netko opravdano ili neopravdano zapravo izostao sa same sjednice, slažem se s vama da treba sa biračima zapravo biti u stalnom kontaktu i da sa ljudima treba biti. Čini mi se da ovdje u ovom prijedlogu zakona je to dosta široko i postavljeno, znači da su ti razlozi koji se smatraju opravdanim omogućavaju zapravo saborskim zastupnicima da mogu ispunjavati i izvršavati te svoje obveze prema biračima a da opet ne dođu u nekakav sukob sa ovim da li je to opravdano ili neopravdano. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega slušao sam vašu raspravu i u potpunosti bih se i složio. Naravno da nećemo biti protiv ovoga prijedloga zakona ali doista se pitamo a to mene pitaju i moji ljudi, ja dolazim iz Požesko-slavonske županije i postavlja se uvijek pitanje a to sam i sa novinarima ovdje raspravljao nekoliko puta šta je u biti rad saborskog zastupnika. Da li ja kao saborski zastupnik koji je poslan ovdje iz moje Požeško-slavonske županije i koji su me izabrali da budem zastupnik njihov ovdje doista sudjelujem kao što je to ovdje jedan od kolega govorio u cirkusiranju ovdje jer pojedini zastupnici ovdje doista cirkusiraju u ovome Parlamentu ili da se borim doista za projekte moje županije i mojih gradova, mojih općina i to je sigurno da je to tako? I ja kao zastupnik ovdje upravo to i radim, borim se za ostvarenje svih projekata u mojoj županiji, u gradovima i u općinama. I ako nisam ovdje to ne znači da ja ne radim ovdje u ovome Parlamentu. Dapače, možda daleko više radim neko pojedini zastupnici koji ovdje sjede po cijeli dan i repliciraju jedan drugome i na koncu kada saberu taj svoj dan ništa nisu napravili. A ja sam svojim izlaskom iz ovoga Parlamenta obilazeći i lobirajući za svoje projekte u županiji, u gradovima i općinama upravo napravio ono za čega su me moji građani poslali. I ja ću to i dalje raditi. I ne držim da ovdje moram sjediti 15 sati ili ne znam koliko i svakako vjerujem da sam daleko svrsishodniji i vrjedniji zato što ću ostvariti sve one projekte koje sam zajedno sa svojim načelnicima, gradonačelnicima u svojoj županiji ostvario.

Kolega Lucić, potpuno se slažem sa vama, dosita netko može sjediti ovdje i ne imati nikakav stav a zapravo za to vrijeme da radi nešto u svojoj izbornoj bazi, da radi nešto vezano na realizaciji programa to će biti sutra vidljivo u njegovom kraju i kao takav će biti itekako prepoznat.

Za nadati se jedino da zapravo naši birači, da ljudi koji to gledaju i prate da će to znati dobro procijeniti. Uvaženi kolega Bošnjakoviću, rekli ste dobro je da se Vlada uključila u konačan prijedlog ovog zakona, odnosno amandmane, ja govorim srećom da se Vlada uključila jer su se posljedice ipak malo ublažile. Imam osjećaj da je fokus ove rasprave ponovno na krivom mjestu i mislim da je ovo jedan oblik, 'ajmo to tako nazvati populizma koji se čitavo ovo vrijeme provlači kroz rad Sabora. Možemo ovdje sjediti čitavo vrijeme, može biti sabornica puna a doprinositi nula. Mi smo izaslanici, mi smo izabrani na izbornim jedinicama, na osnovu nekakvim izbornih programa i na osnovu nečega što želimo da se odradi i realizira u našem kraju u našem mandatu. I činjenica je da ova naša sabornica nije jedino radno mjesto saborskog zastupnika. I čitava ova priča i fokus koji ide u tom smjeru da se osigura nekakav kvorum, to sam već prije rekao u raspravi kvorum je oblik političke borbe. Pa normalno je ako je neki klub, koalicija na vlasti da će se sve i prije izdogovarati. Da li će biti kvorum na nekom odboru ili neće biti to je opet politički način djelovanja a ovdje penalizirat i nekoga prisiljavat da tu bude mislim da je naprosto smiješno. I čitavo vrijeme se vrtimo oko toga da li mora biti sabornica puna ili ne mora biti sabornica puna. I upravo iz ovakvih rasprava proizlazi to da onaj naš gledatelj koji nas sada trenutno gleda broji koliko je ovdje stolica praznih, što je smiješno. Rad nije samo sabornica, ona je ta koja se vidi i nekakva pozornica [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] jel imamo televizijski prijenos, rad saborskog zastupnika je puno veći i puno širi od ovoga o čemu se ovdje pokušava provući kroz ovaj zakon.

U njihovo ime govorit će zastupnik Nenad Stazić. Poštovani predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Klub SDP-a razumije intenciju predlagatelja ovoga zakona da se popravi na neki način slika Sabora, da se poveća dignitet dostojanstvo Sabora, mi to razumijemo i mi to podržavamo i mi ćemo zbog toga podržati i ovaj prijedlog zakona uz nekoliko uvjeta. Neke je kolega Podolnjak već najavio, to su prije svega amandmani Vlade za koje smatramo da bitno popravljaju osnovni tekst zakona, ali tu već imamo očitovanje predlagatelj će ih prihvatiti. Tu je i amandman Odbora za Ustav za koji je predlagatelj rekao da će ga djelomično prihvatiti, a da nije rekao u kojem dijelu će ga prihvatiti, a u kojem neće pa ne znamo pa smo u mraku. A naš je uvjet, mi mislimo da je amandman kristalno jasan, da njega ne treba pojašnjavati i da ga treba prihvatiti u cijelosti. I tu će biti još neki amandmani SDP-a za koje mislimo da popravljaju tekst, ja ću ih sada tijekom rasprave nastojati obrazložiti i to će dakle biti ti uvjeti da mi zakon prihvatimo. Mi isto tako ne mislimo da će on bitno popraviti stvar, uistinu nismo takvi optimisti, ali nadamo se da ju bar neće pogoršati u odnosu na ovo stanje, a pitanje da li stanje i može biti gore.

Npr. šest plus šest, pa nije taj institut donesen zato da bi se pogodovalo zastupnicima nego da bi se pojačala njihova neovisnost, zato, da imaju osiguranu egzistenciju kad im istekne mandata, to je jedini razlog. Jer ako to nemaju šta će oni raditi? Neće oni biti zastupnici građana, oni će postati zastupnici krupnog kapitala koji će ih onda zaposliti prvi dan nakon što im istekne mandat, to je bio razlog kada je to prvi put to uneseno u zakon. I kada smo ukidali saborske mirovine, a ukidali smo u mandatu moje vlade i moje parlamentarne većine, ne mislim da smo dobro napravili i da smo o tom problemu dovoljno razmislili. Prema tome, jer to je razlog. Ako mi hoćemo da zastupnici postanu zastupnici krupnog kapitala i banaka ukinimo im sva prava. Pa nije bankama problem plaćati desetak, dvadeset zastupnika. I šta je veća šteta? Da li je veća šteta što će u državnom proračunu biti isplaćeno nekoliko stotina ili desetak tisuća kuna ili će veća šteta biti sa upropastimo položaj zastupnika i da od njega napravimo agenta krupnog kapitala? I zato prijedlog kluba HNS-a da se provede treće čitanje, ja sam ga razumio, nije u tom pravcu da se odmakne donošenje ovog zakona nego da o svemu tome još jedanput razmislimo, hladne glave i u dobroj vjeri. Čime zastupnik dokazuje po ovome zakonu članak 3. prisutnost? Onom svojom elektronskom karticom i tu piše sudjelovanjem u radu radnih tijela, rad u klubu zastupnika, te putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Sabora, ali recimo ne navodi se uopće sudjelovanje na plenarnom zasjedanju. Ja nisam još od kada smo dobili ove kartice nijedanput štancao, nisam nijedanput namjerno jer ja ne mislim da će mene ni moji birači ni ukupna javnost ocjenjivati o tome kada na kraju mog mandata izađe podatak koliko puta sam ja štancao tu karticu nego će me valjda ocjenjivati po tome kako radim u ovom Saboru, valjda po tome. Može se dogoditi, zamislite zastupnika četiri godine će doći ujutro, štancati se da je došao okrenuti se na peti i izaći van, četiri godine. Neće nijedanput prozboriti ni jednu riječ u ovom Saboru, neće ga nitko moći ni zapamtiti jer ga nitko nikada nije ni vidio, a na kraju on će imati po ovom prijedlogu zakona izvanrednu statistiku, najbolju, puno bolju od vas koji predlažete ovaj zakon. I novine će napisati to je najaktivniji zastupnik do sada, on nikada nije izostao ni sa jedne sjednice, a da ga uopće nije ni bilo. I to je jedna zamka ovog prijedloga zakona o kojoj ja mislim nije dovoljno razmišljeno. Ja shvaćam intenciju, pa intencija je dobra, pa intenciju mi podržavamo. Najgori dio mi se čini ovi opravdani izostanci zastupnika i razlozi.

Dobio si virozu, imaše temperaturu 38, znaš da je viroza, moraš biti tri dana kod kuće da ideš nema smisla s temperaturom 38 ili 39 da izlaziš van, kućnih posjeta nema za takve stvari. Jer se ne vjeruje zastupniku kada kaže imao sam virozu ljudi. Mora donijeti nekakvu potvrdu. Onda, smrtni slučaj u obitelji. A šta ako meni umre prijatelj u Metkoviću, dobar prijatelj i ja bih htio otići na njegovu sahranu? Ali ne mogu, po ovom zakonu ne mogu jer mi nije u obitelji nego mi je samo prijatelj, a do Metkovića ne mogu otići za 2 sata i vratiti se nazad na sjednicu. I ja ću dakle izostati sa te sjednice taj dan i biti ću kažnjen jer sam otišao na pogreb prijatelju. Kada bismo mi sada išli taksativno navoditi ove sve razloge mogli bismo ih navesti 200 i opet ne bismo ispunili, ne bismo opisali život u cijelosti, kako život se zapravo odvija. A sve proizlazi iz potpunog nepovjerenja u zastupnika, potpunog nepovjerenja što mislim da nije dobro, kao polazište nije dobro. Od svih ovih, tu fali još jedna odredba i tu će klub SDP-a ići amandmanom da bar malo popravi stvar, barem malo. Što su zastupnici? Oni su političke osobe, političke osobe koje rade unutar nekih političkih stranaka. Zar vama opravdani izostanak nije rad za stranku? Jer ja mogu zamisliti da meni moja stranka kaže ostani kod kuće 3 dana i napiši prijedlog zakona, to je puno korisnije nego da sjediš tu. I da mi kaže otiđi u Karlovac, obavi tamo razgovore sa našim stranačkim ljudima. Dakle rad za stranku, mi smo svi stranački ljudi i to je rad, to nije izbjegavanje rada, to je rad koji po ovom prijedlogu ovako kako sada piše i bez tog našeg amandmana to ne bi bilo moguće. A to značilo da mi sami sebe ne razumijemo, ne razumijemo prirodu svoga posla. Bio sam na službenom putu u Izraelu i obišli smo Knesset tamo. Imaju displej malo veći od ovoga našeg na ulazu. Tamo su fotografije i imena svih zastupnica i zastupnika. Oni koji su taj čas u zgradi njihove fotografije su prikazane u koloru, oni koji nisu njihove fotografije su u crno bijeloj tehnici, nema štanjcanja. E sada je li oni vjeruju portiru, ne znam. Ali svatko na svijetu može vidjeti tko je taj trenutak u Knessetu od njihovih zastupnika a tko ne.

Klubovi zastupnika bi morali biti odgovorni za ponašanje svojih zastupnika jer mi smo svi kao zastupnici, tu je hiljadu puta rečeno odgovorni onima koji su nas izabrali, ma jesmo, s jedne strane. Ali s druge strane smo odgovorni svome klubu jer to tako u praksi izgleda. I kada se pojedini zastupnik sukobi sa svojim klubom, njega ili klub izbaci ili on sam izađe iz kluba i nastavi djelovati kao nezavisni zastupnik. Znači postoji odgovornost kluba. Ja npr., evo sada tu od zastupnika, predlagatelja je jedino uvaženi Podolnjak. Ja ne smatram da su drugi neopravdano izočni, vjerojatno nešto drugo rade. Dakle ja ne polazim od tog uvjerenja da su to lijenčine koje ne rade i nisu čak ni sada kada raspravljamo o njihovom prijedlogu zakona. Možda ih je predsjednik poslao da nešto, … sami imaju neki posao, možda nekog moraju primiti. Ja bih da pođemo od tog povjerenja. U Europskom parlamentu nemaju kažnjavanja nego imaju nagrađivanje. Ali on dobiva dnevnicu kada je tamo a ne dobije ju kada nije. Da li se ovaj paušal može na taj način shvatiti pa da taj paušal koji je sada, paušal zastupnici dobivaju da bi njime plaćali troškove putovanja na teren, može se on izokrenuti, da se njime nagrađuje prisustvo na sjednici na primjer.

I na koncu, tu je naš Poslovnik koji, ja mislim da on kao da je napisan za egzibicionista među nama. On njih podržava. A mediji dodatno to podržavaju. Pa vi ćete u medije doći jedino ako napravite ozbiljan cirkus u Saboru. Ali ako se napravi cirkus, onda se to prenosi i onda zastupnici krivo rezonirajući misle da će time steći popularnost. Pa ja ih znam, dugo sam ovdje, ima ih, znaju ih i stariji kolege, javljali su se svaki puta, 100 puta na dan, replicirali, ali svakome tko je govorio. Nisu bili reizabrani, nisu bili reizabrani. Nije to jamstvo ničega. Jamstvo ponovnog odabira je vaša stranka i kvaliteta vašeg zastupničkog rada. Tako je barem u SDP-u, nadam se da je tako i u drugim strankama. I koliko vidim iz iskustva u pravilu i jest, u pravilu i jest. Prema tome, tu bi trebalo pojačati odgovornost klubova zastupnika, promijeniti predsjedniče naš Poslovnik, ali krenuti s time u postupak, to ide preko Odbora za Ustav. A onda zadnji klub zastupnika će možda doći iza stanke danas i ljudi koji prate sjednicu Sabora neće moći čuti do stanke što misli jedan klub zastupnika, ali će čuti zato 20 replika potpuno nepotrebnih na dotadašnje klubove od jednog zastupnika, potpuno nepotrebnih.

za silu donesimo i sada i ovakav zakon, ali nek0 i predlagatelji, svi mi budemo svjesni da ovo neće riješiti osnovni problem i da moramo razmišljati u ovom pravcu u kojem razmišlja klub SDP-a a svoje uvjete za podršku ovom zakonu sam rekao na početku, uvjete kluba SDP-a. Zahvaljujem.

Uvaženi evo kaže uvaženi kolega Stazić da ovaj zakon neće riješiti suštinski problem, a suštinski problem nije ovdje evidencija toga da li se netko u petak pojavio u Saboru ili nije zato jer ovaj zakon uopće ne definira da ljudi moraju sjediti u sabornici. Znači, zakon samo de facto kaže da moraju provući karticu. I šta, to vam je kao u Europskom parlamentu. Dođu u 7 ujutro po dnevnicu jer taj dan ako su bili dobiju ne znam koliko 100, 200 eura. I šta naprave? Dođu sa koferima u 7 ujutro, provuku karticu i odu dalje. Eto to se događa u Europskom parlamentu. A ono s čim mi imamo problem u ovom Saboru je to da kad se raspravlja, kad su rasprave o zakonima sabornica je prazna. I najviše me šokira to što ovaj prijedlog zakona dolazi od strane, znači stranke, odnosno koalicijskih partnera kojih na žalost često u sabornici nema pogotovo kad su rasprave i koji se pojavljuju u Saboru samo kada je pitanje dizanja ruku. Eto. A onda kad je dizanje ruku onda se i onako i ovako pojavljuju. Znači koji je smisao ovoga? Smisao je ne znam tjerat članove opozicije da petkom provuku karticu. Nije mi jasno ovo sve i nije mi jasno što će u konkretnom smislu ovo riješiti. Evo kolega Petrov kao predsjedavajući, kolega Podolnjak dvoje vas je ovdje iz MOST-a.

Postoje kolega Pernar zastupnici parlamentarne većine koji ovdje dođu u petak kada je glasanje da bi izglasali zakon, to je njihova zastupnička dužnost, to je njihova obaveza i prema građanima koji su ih izabrali i prema njihovim strankama. Ali postoje kolega Pernar i takvi zastupnici kojih nema u Saboru, dođu, reknu svoju repliku i izađu van. U ime predlagatelja zastupnik Podolnjak se javio za riječ. Gospodine predsjedniče, poštovani kolega Stazić. Rekli ste da će vaša stranka, odnosno klub podnijeti određene amandmane i da niste sigurni jesmo li mi kao predlagatelj prihvatili amandman Odbora za Ustav u onom suštinskom dijelu, a suštinski dio odnosi se na to da se zastupnicima koji neopravdano ne dođu u Sabor svaki dan kada je Sabor u zasjedanju, dakle kada su sjednice Sabora umanjuje njihov zastupnički paušal za jednu dnevnicu. I taj amandman predlagatelj prihvaća. Dakle, više ne govorimo o petku kao što kaže kolega Pernar. Dakle, više nije petak dan kada se glasuje nego po konačnom prijedlogu će to biti svaki dan kada Hrvatski sabor ima sjednicu. I neće biti, dakle tri dnevnice nego jedna dnevnica kao što je Odbor za Ustav i naveo. Ukoliko imate drugih korisnih sugestija slobodno podnesite amandman. Dozvolite mi da se osvrnem na neke stvari koje ste iznijeli u pomalo šaljivom tonu. Rekli ste da smo neke stvari onako uredili možda i egzibicionistički. Spomenuli ste primjerice zastupnika koji ima virozu, koji je bolestan i koji bi sad trebao dati liječničku potvrdu da je bi bolestan. Ali mi smo to prepisali iz njemačkog zakona. Dakle, njemački zastupnik, zastupnik u Bundestagu koji je bolestan i koji ne dođe na sjednicu može to opravdati da mu se ne umanji zastupnička naknada liječničkom potvrdom. Dakle, ni oni kada su to propisivali zakonom nisu vjerovali da će zastupnik reći samo da je bio bolestan i da zbog toga nije došao, nego je naprosto tražio liječničku potvrdu. I mi smo tu odredbu prepisali u ovaj naš prijedlog. Dakle, dosta toga što smo ugradili u njega postoji u drugim zakonima. Možda ćemo u sljedećem prijedlogu kada se steknu uvjeti i kada možda vidimo kako se ovaj zakonski tekst provodi možda ćemo ugraditi i one odredbe koje postoje i u drugim parlamentima o tome da se evidentira ulazak zastupnika u sabornicu kao što je to primjerice u drugim parlamentima koje smo imali prilike posjećivati. Bilo je dosta riječi o logici ovog zakona i o svrsi njegova donošenja. Temeljna je funkcija ovog zakona da građani RH vide zastupnici ne samo putem obične evidencije, doista rade svoj posao prvenstveno ovdje u Hrvatskom saboru, ne samo gledajući nas ovdje u sabornici nego i u radnim tijelima i u drugim događanjima u Hrvatskom saboru. Ovaj zakon po nama ide u tom smjeru jedan korak za koji očekujemo da će pospješiti i rad Hrvatskog sabora, ali i tu percepciju građana da doista radimo u Hrvatskom saboru što je naš temeljni posao. Mi smo prije svega ovdje u funkciji donošenja zakona, proračuna, nadzora Vlade, drugih državnih tijela to je temeljna funkcija zastupnika, a pored te funkcije je ono što svi vi naglašavate da postoji izborna baza, postoje građani, postoje brojni subjekti koji očekuju pomoć zastupnika u rješavanju određenih pitanja ili u utjecanju u pomoći pri različitim državnim tijelima.

Kažete uvaženi zastupniče Podolnjak da ste neke odredbe prepisali iz drugih zakona drugih država. Sada mi je jasno zašto to tako izgleda jer vi niste analizirali našu situaciju nego ste prepisali ne kritički. Govorite o zastupnicima u Bundestagu, ja ne znam kakav je medicinska skrb u Njemačkoj, da li zastupnik u Bundestagu kada ima virozu može nazvati liječnika koji će mu doći u kućnu posjetu i dati mu potvrdu, ali sumnjam da i vi to znate, a ako znate recite nam jer kod nas to ne može napraviti zastupnik jer neće mu doć niko u kućnu posjetu. Pitat će ga šta ti je, on će reći imam temperaturu, reće pij limun i aspirin i bit će ti bolje, to je viroza to mora tako biti, što je normalno jer je takav naš život. Naš život se ne odvija u Njemačkoj niti po pravilima Bundestaga nego se odvija u Hrvatskoj. I zato sam ja vas pozvao sa govornice kao predlagatelja najdobronamjernije ajmo ovo još jedanput raspraviti ne u cilju da pružimo ne znam dodatnu zaštitu za zastupnike ili da izbjegnemo disciplinu zastupnika, samo da naši propisi, zakoni proizlaze iz našeg života, a ne iz njemačkog. Poštovani kolega, ja sam iznio samo primjer da ima i u drugim zakonima na sličan ili istovjetan način regulirano pitanje koje smo i mi regulirali i da je u njemačkom konkretnom slučaju se ne vjeruje zastupniku na riječ nego je dužan dati potvrdu primjerice da je bolestan. Dakle to je samo ta paralela ništa drugo, vi ste dali primjere nekih drugih uređenja prisutnosti zastupnika, čak u pozitivnom smislu u nekim drugim parlamentima. Naravno da ne možemo uvijek uspoređivati situaciju u drugim parlamentima ali činjenica da nam mogu biti dobar putokaz kako regulirati naš zakon. I donesimo ovaj zakon, vidjet ćemo kako će se on u praksi primjenjivati, hoće li biti nesporazuma u primjeni pojedinih zakonskih odredbi. Ne postoji savršeno napisani zakon. I sada postoji Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika kao što sam rekao ranije koji je izazvao oprečno tumačenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i bivše predsjednice Ustavnog suda u tumačenju jedne odredbe o pravu na naknadu nakon obnašanja dužnosti državnog dužnosnika. Dakle, kako god je riječ o vrsnim pravnicima koji će tumačiti taj zakon, dakle i sada postoji nedvojbeno prijeporito očito vrlo ozbiljan kada Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokreće postupak odgovornosti sukoba interesa za bivšu predsjednicu Ustavnoga suda. Dakle nijedan zakon nije savršen pa nije ni ovaj sada kako piše u zakonu za državne dužnosnike, ali praksa će pokazati možemo li nešto bolje regulirati. Ovo što predlažemo ide u tom smjeru, to duboko vjerujem. Zastupnik Milorad Pupovac javio se za repliku. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Podolnjak, vi nesumnjivo imate dobre namjere, ali vjerujte takvi koji su imali dobre namjere da unaprijede rad Sabora bilo je i prije vas, ali se ništa nije promijenilo s time jel to objektivno gledajući nisu mjere s kojima se to može promijeniti, čak i sa amandmanima koje kažete da ste spremni prihvatiti. Zašto? Ako se mi dogovorimo da klubovi trebaju zasjedati u ponedjeljak popodne, a odbori u utorak, a plenum u srijedu, četvrtak, a glasanje u petak, zašto se toga ne držimo? Zašto ne stvorimo pretpostavke da znamo što ćemo imati na dnevnom redu? Ja sam jutros došao u pola deset, ne znam što će biti na dnevnom redu nakon prve točke. Pod kojim pretpostavkama mislite da se mogu spremiti za raspravu ako ne znam što je na dnevnom redu, a ne gospodarim ja dnevnim redom nego predsjedništvo i predsjednik. A to je elementarna pretpostavka za ispunjavanje uvjeta za moj rad ovdje bude omogućen i da ima smisla i da mogu doprinositi tome. Ako ne bolje da sjedim u kafiću jer ću ovdje doći proći prazne glave i bez svijesti o tome što trebam napraviti. Umjesto da ih odradim u utorak kada smo se dogovorili da ćemo imati termin za odbore. Ne, ali to nećemo zbog toga što ljudi ne bi htjeli putovati u utorak u Zagreb. Drugim riječima ovo je mnogo složeniji mehanizam, mnogo kompleksniji od ovoga kako je zamišljeno u ovom prijedlogu zakona. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Podolnjak. Zahvaljujem poštovani kolege. Sasvim sigurno postoji način kako da se poboljša rad Hrvatskog sabora i mislim da će tome sigurno puni doprinos dati i sadašnji predsjednik Hrvatskoga sabora ali kada ste ukazali da ne možete znati o čemu će se raspravljati. Ja znam da smo mi svi dobili pročišćeni dnevni red za nastavak ove sjednice i da se mi i držimo tog pročišćenog dnevnog reda i da idemo upravo ovako kako smo ga dobili elektronskom poštom prije nekoliko dana. Dakle i vi ste mogli znati kao i ja da je sada točka druga ovaj konačni prijedlog zakona. Dakle znali smo nije to nikakvo iznenađenje, bilo smo o tome informirani. I upravo u skladu sa time tekstom pročišćenog dnevnog reda se odvija i ovaj nastavak sjednice.

Mislim da naše građane više zanima kvaliteta zakona koje mi u Saboru donosimo nego kolika je prisutna, koliko su zastupnici prisutni u Saboru. Naime, što se događa? Treba reći našem narodu koji ovo gleda da se u Saboru ne glasa po svojoj savjesti, odnosno da jako malo zastupnika glasa po svojoj savjesti a da golema većina zastupnika pogotovo iz redova dvije velike stranke glasa mehanički. Znači ako je prijedlog iz Vlade glasati će svi iz HDZ-a za čak i kada je to porez za nekretnine, čak i kada je to podizanje PDV-a u ugostiteljstvu itd. I sada što se događa? Mi se bavimo ovdje formom. Da li će biti ne znam više zastupnika u Saboru ili manje a ne meritumom stvari odnosno suštinom a suština su zakoni koji se donose. I nažalost, što će hrvatski narod gledati? Gledati će nastavak ove agonije samo možda u malo popunjenijem sastavu. Ama baš ništa, ama baš ništa. Neće sada neki HDZ-ovac zato jer je čuo u raspravi o proračunu da je proračun neodrživ, da ministar Marić je loš. Ili recimo kada bude rasprava o njegovoj smjeni, neće sad on kada on čuje sve naše argumente reći, pa da, ja ću glasati za Marićevu smjenu, neće. Znači to je jedan teatar apsurda kojem ja nažalost ne vidim smisao. Hvala. Zastupnik Milorad Batinić javio se za repliku. Ispričavam se odgovor na repliku, nisam vidio. Zahvaljujem gospodine predsjedniče.

Morate prije svega doći u Hrvatski sabor da biste nakon toga ovdje i radili. Mi ovim zakonom želimo osigurati taj prvi početni temeljni uvjet da zastupnike dovedemo u Hrvatski sabor. A kada su ovdje ne očekujem da će se elektronski evidentirati, okrenuti i izaći. To doista ne očekujemo mi kao predlagatelji ovog zakonskog prijedloga jer bi bilo doista izvrdavanje logike i namjere ovog zakona. I samo da kažem da, govorili ste o neprihvaćanju prijedlog zastupnika, oporbe od strane vladajuće većine.

Hvala predsjedniče. Kolega Podolnjak, rekli ste da je logika, odnosno intencija da se popravi ne samo ugled Sabora nego i da se na neki način popravi povjerenje građana. Međutim, poučeni iskustvom i starom mudrosti, znači nije važno koliko dugo si nešto radio nego što si napravio. I kao što je kolega Pernar rekao znači kvaliteta rada ne može se gledati, valorizirati brojem zastupnika, količinama rasprava nego zakonima koje je donijela saborska većina. E sada, to nažalost ne možete propisati zakonom, to ne možete propisati Poslovnikom. Ali isto tako mogu se složiti i sa kolegama koji su ovdje, ja sam u svojo raspravi u ime kluba govorio znači o kvaliteti rada Sabora. Ja ne znam kako ste vi dobili ovaj prijedlog dnevnog reda nekoliko dana ranije, … … [[Upadica se ne čuje.]] Da elektronski, ali ja sam ga elektronski dobio jučer navečer. Tako ne znam, možda vi imate neki povlašteni položaj, ja nemam. I svakako ne mogu se složiti s vama da je način rada funkcioniranja Sabora koji bi trebalo riješiti ne zakonom nego Poslovnikom.

Ove stvari riješite Poslovnikom jer tim stvarima je mjesto u Poslovniku, a ne u zakonu.

Da li će se zastupnik logirati, koliko će puta raspravljati i takve stvari. Bitan je sadržaj.

Naime, vrlo često su putem medija građani bili upoznati s time koliko zastupnici zapravo ne dolaze automatski ne rade u Hrvatskom saboru. Za običnog građanina koji prati Hrvatski sabor to je dolazak na radno mjesto. Jer zastupnika u Hrvatskom saboru prvenstveno identificira sa dolaskom u Sabor kao radno mjesto barem u one dane kada Hrvatski sabor zasjeda. I ako znamo da to nije svaki dan u tjednu i da postoje dani u tjednu kada Hrvatski sabor ne zasjeda to ostavlja dovoljno mogućnosti svakom zastupniku da te dane posveti svoje aktivnosti u svojem gradu, u općini, u svojoj županiji u sklopu drugih aktivnosti koje ima. Svaki zastupnik može neki od tih dana odvojiti za to. Ali one dane kada Hrvatski sabor zasjeda to je tri ili možda četiri dana u tjednu građani to identificiraju sa našim dolaskom na radno mjesto. I ako mi ne dođemo ovdje, oni smatraju da smo mi neopravdano izostali, da se njima to ne tolerira kad ne dođu, da ih poslodavac niti jedan to neće tolerirati. Mi sami sebi to moramo propisati. Mi nemamo nekog poslodavca iznad. Mi kao zakonodavac moramo to sami sebi propisati na ovaj način budući da zastupnici ne dolaze temeljem poslovničkih odredbi.

Kolega Podolnjak, ja samo želim da mi objasnite ovaj dio koji se odnosi na članak 3. prijedloga zakona, koji se odnosi na ove neopravdane izostanke vezano uz glasovanje. Što se smatra glasovanjem? Jer mi imamo iskustva svih mandata, pa i ovoga da mi nekad glasovanje imamo izvanredno srijedom, četvrtkom, želimo uvrstiti točku dnevnog reda na plenarnu sjednicu. Tada mi kao većina moramo se u jednom trenutku uključiti i dozvoliti, tj. imati kvorum da bi ta točka mogla biti uvrštena u dnevni red. Ili se ovo odnosi samo na glasovanje koje je onako službeno petkom, pa da onda govorimo samo o raspravljenim točkama dnevnog reda. Jer ako radimo i ovo prvo i to smatramo pod glasovanjem mi smo recimo oporbi stvorili jedan veliki problem. I mislim da oni imaju neka svoja prava i razmišljanja, pa i o tim zakonima koje Vlada želi gurnuti hitno u proceduru. Da li se znači ovaj članak, znači odnosi na glasovanje, svako glasovanje kada se uključujemo elektronički i stvaramo većinu da bi mogli glasovati i o dnevnom redu i o hitnosti i o uvrštavanju nekih točaka koje treba hitno raspraviti ili je to samo glasovanje petkom ono klasično koje onda moramo odraditi naravno svako sa svoje strane onako kako misli da je najbolje za stranku i za svoj klub. I osobno moje mišljenje je da je dobro, da su primjereni uvjeti rada saborskog zastupnika prava prevencija svemu ovome što piše u ovom zakonu. Jer dok god to ne riješimo mi možemo imati savršene zakone, međutim mnogi zastupnici na žalost danas nemaju ni sobu, nemaju ni uvjete za rad kakve trebaju imati, nemaju mogućnosti da primaju stranke nego to rade u kafiću ili negdje gdje im je to u tom momentu to dostupno. I naravno da on nije uopće motiviran da ovdje dolazi.

Dakle, više nema govora u ovom konačnom zakonskom prijedlogu s prihvaćenim amandmanima o tome da se govori o prisutnosti zastupnika u dane kada se glasuje. A formulacija je: „Za svaki neopravdani izostanak iz Hrvatskog sabora na dan kada se održava sjednica Hrvatskog sabora zastupniku će se iznos zastupničkog paušala umanjiti za iznos od jedne dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj.“ Dakle, to je formulacija za svaki dan neopravdanog izostanka kada se održava sjednica Hrvatskog sabora. To je sada usuglašeni tekst sa klubovima zastupnika i na temelju amandmana Odbora za Ustav koji će biti prihvaćen.